Evo kolege nastavljamo sa radom. Prva je uvažena zastupnica Ingrid Antičević Marinović. Kolega je u svojoj raspravi nekoliko bitnih pitanja čisto životnih se postavilo a koji proističu iz ove i koje se nameću iz ove teme. Ja bih samo podsjetila da je od uvijek još dok je Hrvatska bila u sastavu bivše države imala svoje posebno zakonodavstvo kako je štitila društvenu odnosno državnu imovinu, pa je postojalo kazneno djelo zauzeća državne, odnosno onda je bilo društvene imovine. Ali kako je sve što je bilo društveno postalo nepoželjno, a postalo je u biti, dobilo naziv državno, tako se ono u biti više nije ni štitilo. Pa onda je to preko noći postajalo privatno ne znamo ni pod kojim uvjetima, ali to je već ona stara tema. Također važno pitanje koje postavljate o povratu imovine koje još do danas privatne osobe nisu doživjele temeljem Zakona o povratu imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine. Međutim, to pravo je dodatno osujećeno donošenjem Zakona o turističkom zemljištu gdje sve ono što nije ušlo u temeljni kapital i što se trebalo vratiti ranijim vlasnicima, a toga mi u Zadru imamo na Puntamici pitanje je i upitno je kako će im se vratiti kad su oni temeljem tog zakona mogli postati vlasnici. Zatim postavljate i pitanje kako to da se i privatna imovina oduzimala nakon devedesete godine posebnim zakonima kako bi ostala državna, a onda država davala ili u koncesiju ili dalje privatizirala. Ja ću samo pomenuti i Zakon o golfu.

I svaki onaj investitor koji je želio graditi golf privatna osoba mu je morala predati zemljište uz bilo kakvu naknadu. Isto tako i stanovi i otkup.

Uputili ste me u neke stvari koje nisam znao u vezi toga turističkog zemljišta, Zakona o golfu itd. A ja sam pričao o zemljištu, o onome s čime Baranja raspolaže i ono što je u stvari naše najveće bogatstvo. I to je ono što mene možda najviše i zabrinjava. Što se tiče povrata zemljišta oduzetog četrdesetih godina mislim da se tu još uvijek može učiniti nešto, mislim da je potrebno to učiniti. Bio je i taj zakon donesen 999 pa onda 2002. godine je dat ponovni rok oko toga povratka. I tu je bilo svašta, svašta se dešavalo. Ljudi su znali. Dio njih nije znao. Zakon to nije omogućavao da se njima vrati, pa su se onda oni žalili, pa je tu bilo svašta. Pa je onda Upravni sud donio odluku da im se može dati. Uglavnom sve u svemu dosta ljudi se meni obraća i obraćalo ovih dana upravo u vezi te teme da bi onu nepravdu koja je učinjena za onih nekoliko dana ili za nekoliko sati kada je naređeno da pokupite svoje krpice i idite, a ono što je ostalo dato ili Belju ili bivšem Belju ili ne znam privatnicima ili onima koji su došli na njihovo mjesto sada ne mogu dobiti. Znači osnovni problem je taj što nešto što je bilo privatno postalo je društveno, postalo je državno i sada se ponovno vraća, ali ponovo se vraća privatnicima ali ne onima koji su prije s tim raspolagali. I mislim da ono nešto što se oduzelo za dan, dva ili nekoliko sati nije zaslužilo da se ni nakon 50, 60 godina ne može vratiti. Kolega Juhas, slažem se sa vama da državnom imovinom se upravlja katastrofalno. Prije nekoliko dana na obljetnici 4. gardijske brigade sam bio u vojarni Dračevac.

Ostalo je groblje, nova vojarna.

Pa mi nikako nije jasno tko štiti tu imovinu, zbog čega se razara, to je ključno pitanje. Ili vojarna isto vi ste spominjali svoju sredinu i znam da je tako vojni objekt. Ista stvar je u Sinju. Imamo novi restoran, više nema vojske. Apsolutno kabeli, to su ogromni milijunski troškovi.

A vojarne koje su zgrade, tvrdi objekti, gdje se moglo ulagati, gdje se moglo investirati, gdje se može škole doslovce ugraditi ako nemaju određene sredine, hoteli, turistički kapaciteti nije ništa napravljeno. Pa me zanima vaš stav, vi ste već i duže u Parlamentu, zbog čega država ima takav odnos jel' sam ja u pravu kad kažem da je tu isključivi interes da se nekome besplatno to proda za malu cijenu. Pa sad čiji je to interes ja ne bih u to dublje ulazio ali bit možda svega toga je jedan psihološki utjecaj možda na stanovništvo, na ljude jer sve te vojarne, sve te karaule koje su recimo tamo kod nas totalno su zapuštene, pokradeno je što se moglo pokrasti, propadaju i nitko ne reagira. I sad je postavlja se ustvari pitanje kako da netko vodi brigu, kako netko da poštuje jednu sredinu ili da poštuje državu ako se država tako odnosi prema svojoj imovini? Pa to je isto onda otprilike ono zašto ja sad nekoga da poštujem kad on sam sebe ne poštuje? Znači, tu je ključ možda pitanja. Stvoriti nekakvu sliku, to promijeniti. Jer to ima i kažem i jedan psihološki motiv samog stanja nacije, samog stanja države. I o tome se ne vodi računa ni najmanje. Što se tiče upravo toga ja mogu da kažem da sam neki dan bio s jednim načelnikom općine pa ima tamo na njegovom području tri takve karaule. I sad on meni objašnjava, kaže gle Juhas s druge strane granice se nalazi mađarska karaula. Oni su tamo napravili nekakvu farmu na kojoj neki uzgajaju konje i ima to nekakvo jahanje itd. Znači, pretvorili su jedan objekt u nešto od čega ima koristi cijela zajednica. A s druge strane granice stoji karaula zaraštena u korovu, kroz krov prolazi drvo koje je naraslo u međuvremenu i nitko o tome ne vodi računa. I to je sad taj psihološki moment, to je sad ta slika koju mi onda pružamo, znači ne samo onima koji gledaju s druge strane granice nego našim ljudima koji gledaju.

Uvaženi kolega Juhas dotaknut ću se dvije teme koje ste vi u svojoj raspravi spomenuli. Prvo vezano uz vojarne, dakle sve ovo što govorite i što je doista istina i kolega Bulj se nadovezao međutim ono što je bitno u ovom izvješću piše da svakoj nekretnini na području RH treba pristupiti pojedinačno. Čini mi se da izjave premijera Oreškovića, a i ova izjava predsjednice, dosta ovako olako su dane jer doista postoji niz problema na terenu. I treba vidjeti zapravo koji je ekonomski interes u ovom slučaju jedinica lokalne samouprave ili nekog poduzetnika koji bi ulagao u takve objekte jer država ne može. Mislim država nije poduzetnik da ulaže u objekte, država treba štititi svoju imovinu a bez inicijative odozdo nema od toga ništa. Dakle, tamo je sad Visoka škola. Što se tiče poljoprivrednog zemljišta tu ima puno problema i doista je točno da mi do prije nekoliko godina, zapravo bivša Vlada je uvela, nismo uopće imali evidenciju niti zakupnina niti evidenciju ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta. A vi ste u svojoj raspravi rekli tko je dao zemlju u koncesiju za 300, 350 kuna dok recimo OPG-ovci plaćaju preko 1000 kuna zakup.

Pa to što se daju olako izjave najvjerojatnije je posljedica da sadašnji premijer možda još nije ni sagledao stanje i ne poznaje dovoljno situaciju na terenu, ne poznaje ili nije mu prezentirano, nije se stiglo ili nije ga zanimalo ili ne znam ni ja što. Uglavnom mislim da nema jasnu sliku onoga što je vani, što je u onom dijelu Hrvatske gdje on možda nije ni bio ili nisam siguran da je bio recimo kod nas u Baranji. Mislim da evo da će u budućnosti to možda i sagledati sve. Što se tiče cijene zakupa, pa ja sam to u više navrata ovdje pokušao potegnuti, u više navrata sam na taj problem upozorio. Je, 2006. godine i 2007. godine ogromna prostranstva u Baranji dana su u koncesiju, dugoročne zakupe, privremene zakupe itd. onima koji su prije toga na određeni način uživali. Sa jednom ovako dobrom voljom da će se zadržati industrija, da će se tamo raditi, da će se zaposliti radnici. I dana je po nekakvoj cijeni od 350 kuna minimalnoj pa onda još gore.

Umjesto grad i država da zaradi 100 eura po hektaru pripremljena zemlja za sjetvu je dana nekome tko je platio 50 eura, a onima nije ni izvršena nadoknada za uloženi njihov rad. Sljedeća replika, uvaženi zastupnik Davor Bernardić. Nema ga, gubi pravo. Sljedeća rasprava je u ime kluba HNS-a i uvaženi zastupnik Milorad Batinić. Hvala gospodine potpredsjedniče. Gospodine Boban, kolegice i kolege znači Izvješće o provedbi plana upravljanja imovinom u vlasništvu RH za 2015. godinu. Pa želio bi prije nego krenem ukratko pošto je materija izuzetno opširna i teško ju je u 15 minuta kazati sve što bi htjeli kazati o toj temi. Znači osnova, imamo zakon iz 2013., strategiju upravljanja imovinom i ono što je temeljno načelo, načelo javnosti, načelo učinkovitosti, predvidljivosti i odgovornosti, očuvanja državne imovine za buduće generacije ali naravno i za sadašnje putem aktivacije imovine, stavljanja u funkciju potencirati gospodarski rast ali prvenstveno voditi računa po nama što je izuzetno važno zaštiti nacionalnih interesa. Da bi se sa imovinom moglo upravo po tim načelima koja su definira i strategijom i preciznije definirana samim zakonom raspolagati potrebno je imati imovinu, odnosno registar imovine da se prvenstveno zna s čime se raspolaže. Nadalje, slušajući rasprave kolega u ime klubova koje su sezale i 1, 15 i 20 godina unatrag mi ćemo se koncentrirati uglavnom na ono što je tema ali isto tako volio bi u tom dijelu spomenuti da DUUDI ono što se ističe i kroz nalaze revizija i što u samom izvješću piše pitanje je a bilo je spomenuto u raspravi koliko ljudi je optimalno da bi moglo poštivati zakon i strategiju upravljanja državnom imovinom. Trenutno prema izvješću da li je oko stotinjak ljudi, 100 ljudi radi. Nekada je u agenciji u AUDI-u bilo preko 200, sad su i državne nekretnine, sada je i CERP pa mislim da je to ostalo na nekoj istoj razini. Nisam siguran da je to optimalan broj. Pa iz toga također proizlazi i određena dinamika rješavanja predmeta pogotovo kad se gleda u ovom izvješću koliko je bilo zaprimljeno preko 1000 predmeta za određen način raspolaganja, riješeno ih je u protekloj godini svega četrdeset i nešto. Po toj nekoj matematici trebalo bi narednih 20 godina. To je neprihvatljivo i to naprosto ne odgovara temeljnim načelima upravljanja koji je definiran i strategijom i samim zakonom. Nadalje, kad pogledate ove statističke podatke tijekom 2015.zaprimljeno je negdje oko 40 300 zahtjeva. Kad svedete jednostavnom matematikom koja nije na nekih, da se radi o nekih 80, 70, 80 službenika koji rješavaju te predmete to je negdje 3 predmeta po danu, ako gledamo strukturu tih predmeta naprosto to je onaj koji imalo zna, poznaje, upućen je u rad uprave to je praktički nemoguća misija. To govorim ne iz razloga što ćemo mi podržati ovo izvješće nego naprosto iz razloga novi ravnatelj, predstojnik ureda pardon vjerujem da je upoznat sa time, međutim nisam čuo u uvodnom njegovom obrazloženju njegov stav glede ovog izvješća o upravljanju državnom imovinom. Radi kratkoće vremena naravno prije svega mislim da bi se neovisno o načinu raspolaganja i o kojim i kojoj imovini se radi da li se radi o udjelima u tvrtkama, da li se radi o nekretninama da bi trebala država se definirati koja je to imovina od strateškog značaja za razvoj RH. I vjerujem da bi tada ovo izvješće na koje imamo primjedbe ali u smislu predlaganja kako da buduće izvješće bude, da bude ipak konzistentnije i ne treba 15 poglavlja nego da se svede. Po nama plan upravljanja strateškom imovinom, plan upravljanja nekretninama, plan upravljanja svom ostalom imovinom. Ono što također ovdje se iščitava i po nama bi trebalo redefinirati odnosno pozicionirati imovinu, veli nalazi se da li je u Zavodu za mirovinsko, za zdravstveno itd. Znači Vlada bi se trebala definirati što, da li sve ide na DUUDI ili će ostati imovina raspoređena tako kako je ali opet neovisno o tome svakako bi trebali imati, ovdje u Sabor pred nas bi trebala doći kompletna evidencija. Osvrnut ću se detaljnije na ovaj dio što se tiče zahtjeva jedinica lokalne i područne samouprave i iskoristit ću prigodu da smo u ime kluba HNS-a u proceduru stavili izmjene i dopune Zakona o upravljanju državnom imovinom sa ciljem i nadajući se da će DUUDI razmotriti a i sama Vlada također taj prijedlog zakona. Njegova osnovna intencija da se veći broj nekretnina s kojima država, pojednostavit ću, ne zna što bi nisu od strateškog javnog interesa, ne radi se o poljoprivrednom zemljištu, ne radi se o šumskom zemljištu, ne radi se o udjelima, poslovnim udjelima u poduzećima stavi na raspolaganje jedinicama lokalne i područne samouprave. Uporište u tome naprosto imamo i u ovom izvješću, u izvješću protekle godine a i u samim kontaktima koje smo imali sa tadašnjim službama, odnosno predstojnikom, dosadašnjim predstavnikom DUUDI-a. Smatramo da bi se tim izmjenama i dopunama zakona upravo odgovorilo temeljnim ciljevima, ne samo strategije ali prvenstveno strategije i planovima upravljanja koji su praktički bili identični sa glavnim i jasnim ciljem što prije stavljanja u funkciju državne imovine.

Tijekom 2015. zaključena su 22 ugovora o darovanju, u svrhu izgradnje infrastrukturnih objekata, 15 ugovara o darovanju u svrhu ostvarenja projekata koji su od općeg javnog i socijalnog interesa, 6 ugovora o darovanju u svrhu ostvarenja projekata koji su od osobitog značenja za gospodarski razvoj. To je ona matematika od maloprije znači treba 21 godinu tom dinamikom, tim tempom da se to riješi. Ono što bi također valjalo reći osim ovoga dijela znači da je pitanje kadrova tu je pitanje bilo se također spominjalo i troškovi koji su vezani uz procjenu vrijednosti određenih nekretnina koje su stavljene na raspolaganje. Pa moramo biti svjesni toga da smo društvo tržišne ekonomije, da DUUDI ne može imati s obzirom na primanja koja imaju zaposlenici u DUUDI-u, kada vi imate magistre prava, kada imate ekonomiste, visoke stručne spreme i plaća je, predstojnik će me korigirati, negdje u prosjeku 5 do 6 tisuća kuna. Mislim da je to neprihvatljivo. Moramo se definirati, moramo se odlučiti kako i što. Prvenstveno je strategija koju smo donijeli 2013. godine, ona ima rok važenja do 2017. I po logici stvari, ne formalne naravi nego interesa radi rekao bih strateškog interesa RH i ove sadašnje Vlade a i Parlamenta je u interesu što prije definirati što i kako sa imovinom dalje. 2016. godina će proći, 2017. da li je, kakva je politička perspektiva. Prema sadašnjoj situaciji odnosa snaga nisam preoptimističan. Ono što bih također želio kazati a vezano je na naš prijedlog zakona tu je problem vojnih nekretnina. Svi smo se mi u svojoj praksi, netko više, netko manje imali priliku susretati, sada ću se vratiti malo i unatrag sa AUDI-om, sa procedurama, sa rješavanjem, odnosno ne rješavanjem predmeta. Međutim, isto tako moramo kolegice i kolege biti svjesni toga da je, makar ga mi tako gledamo, da je DUUDI, ondašnji AUDI-o bio servis Vlade i tako bi trebalo biti ili servis Sabora. Ovisno je koji će biti naš stav i naše opredjeljenje kako ćemo raspolagati sa imovinom. I ne možemo u cijelosti kriviti niti tadašnji AUDI-o a niti današnji DUUDI, jučerašnji ili sutrašnji DUUDI. Pitanje je politika koje definira Vlada odnosno ovaj Hrvatski sabor. Kada bi se napravila jedna analiza stanja imovine ja ću vam pokušati u kratkim crtama slikovito prikazati svoj primjer, 2003. godine je grad, tada nisam bio gradonačelnik, dala zahtjev za davanje jedne vojarne, napuštene vojarne, neperspektivne, da da na raspolaganje, da li u najam, da li da proda, napravljena je procjena vrijednosti nekretnine, napravljeno je potrebito ulaganje jer nekretnina je bila devastirana. A nekretnina je sagrađena '80.-te godine prošlog stoljeća doduše.

Znate koliko danas treba? Temeljem toga ne može se zaključiti da se dobro upravljalo imovinom jer se uopće nije upravljalo, uopće, veliki dio imovine takve vrste ostao je zapušten, ostao je na milost i nemilost neodgovornih građana RH. Uništena kompletna infrastruktura. Taj objekt me podsjetio na '91. i '92. godinu na pakračkom ratištu kada smo vidjeli na vlastite oči devastirane kuće, neovisno čije su bile. Upravo iz razloga i toga, nadam se da ćete i vi kolegice i kolege kada dobijete prijedlog našeg zakona, on će ići u dva čitanja, upravo iz razloga, želja nam je da i svoja iskustva ugradite u njega, određene primjedbe, korekcije upravo sa ciljem da taj zakon bude što bolji, što kvalitetnijim.

Koja je to imovina u Hrvatskoj koja je strateškog interesa i dok mi pokušavamo voditi raspravu na tu temu, gospodin Orešković se već mjesec, dva dana oglasio dajući veliki intervju i stranim novinarima kako je velika ne prodaja nego rasprodaja državne imovine u Hrvatskoj započela i kako se on sprema za to. Do te mjere da to više ne možemo govoriti ni prodajom ni raspodjelom nego velikim sezonskim sniženjem. Što on pokušava time? Dakle, jednostavno pokrpati rupe, smanjiti javni dug što i sam kaže da će rasprodajom 30 milijardi eura državne imovine upravo nastojati smanjiti deficit. Zato sve ove rasprave, dakle to je jedini reformski zahvat koji mi imamo, rasprodati ono što su generacije i generacije sticale, nismo ni protiv prodaje i onoga što je nužno ali ne na ovim načelima nažalost o kojima vi govorite i što je velika opasnost.

Hvala potpredsjedniče. Kolegice Ingrid. Pa mislim da je i ova premijerova izjava, ja je da budem iskren nisam čuo na takav način govori dvije stvari. Prvo i osnovno činjenica da nisam siguran, ne bi želio povrijediti nekoga ali nisam siguran da je Orešković pročitao strategiju razvoja, pardon, strategiju upravljanja a isto tako da i poznaje zakon. Predsjednik Vlade po meni ne smije i ne može govoriti ili davati takve izjave u javnosti. Tim više što je on prezentant prema van i nije ni čudo što nam i kreditni rejting pada i što je takav odnos svijeta prema nama. No složit ću se, slažemo se u djelu da kada se definira strateška imovina, kada se definira ono što nije od posebnog interesa, kada se definira kada država definira, politika prvenstveno onu imovinu kroz inventuru s kojom ne zna što će. To nije drugo nego za prodati, ako ne zna raspolagati ili ukoliko nema načina ili modus raspolaganja nekog drugog sa tom imovinom. Prodaja ne znači nužno loše ili zlo. Svatko od nas bi trebao kada razmišlja o tome vidjeti kad se on nađe osobno u toj situaciji. Svi smo mi možda ili hoćemo naslijedili nešto imovine, zemlje itd. i što sad s tim. Što ćete da naslijedite 10 ha zemlje, ne bavite se poljoprivredom, ne možete nikom dati u zakup jer nitko se ne bavi poljoprivredom, imate kuću na selu ili nešto slično. Ako ne staviti u funkciju, ne raspolažete s time adekvatno, marom dobrog gospodara to će propadati.

Hvala. Kolega Batiniću, na kraju ste se zapitali što želi Vlada s imovinom? Dok smo mi ovdje cijelo prije podne raspravljali o tome, o izvješću kako se upravlja i raspolaže državnom imovinom u povijesti, dakle 2015. pa kroz rasprave i ranije Vlada je na telefonskoj sjednici. Dakle, čak se nisu ministri ni sastali u Vladi donijela odluku, novu odluku o utvrđivanju popisa trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa. Tom odlukom brisala je 9 trgovačkih društava koje su do sada bila definirana kao strateško ili od posebnog interesa. Ja ću ih i u ovo vrijeme pročitati, ACI, Croatia Airbus, Luka Rijeka, Croatia banka, a stvarno čujemo vapaje kako je Hrvatskoj potrebna državna banka, Petrokemija, Končar elektroindustrija, Podravka, Croatia osiguranje, Zračno pristanište Mali Lošinj. Kojom se to brzinom sada odsjedamputa došlo do preispitivanja i do novih kriterija kako bi se dio trgovačkih društava brisalo sa ovoga popisa kad kod proračuna pa još i neki dan nismo ni znali koje će nam to tvrtke ići u privatizaciju. Raspisali smo natječaj da preispitamo koje bi od tih 56 dosadašnjih trgovačkih društava moglo ići sa restrukturiranjem ili bez restrukturiranja u eventualnu privatizaciju?

Naše razmišljanje je da određene tvrtke ovisno da koliki su udjeli u njima ukoliko nemaju perspektive i nisu od osobitog značaja, znači država ne može kroz kontrolni paket utjecati na te tvrtke nije čak niti sporno da se proda. Međutim, ono svakako što ne bi želio da to postane trend, ne bi želio da to postane trend i činjenica je da ukoliko se nalazite u stisci a sve sam više sklon vjerovati, pitanje kako se proračun puni, pitanje kakvi su prihodi. Iako ono što je naša prošla Vlada ostavila i pozitivne trendove bi trebali govoriti upravo suprotno. Nije dobro kad se čovjek nađe u stisci, onda ide po onoj narodnoj daj, samo daj da prodaj. To nije dobro! To nije dobro i razmišljanja smo da za određene tvrtke prodaju udjela pogotovo, a isto tako imovinu, a bila su kad se donosila i strategija i kad se donosio zakon bili su prijedlozi određenog broja zastupnika da bi upravo Hrvatski sabor trebao biti taj koji će donositi takve odluke. Sljedeća replika uvaženi zastupnik Miro Bulj. Evo kolega je sad govorio, a kolegica je malo prije govorila o strateškim tvrtkama, ja osobno isto sad prvi put čujem da su Podravka ako ste naveli, ako je točan podatak i da Sabor će odlučivati ovaj put. I naravno da je Podravka strateški interes hrvatske publike to je moj stav i svaki će pojedinac odlučivati i ja ću osobno biti protiv toga da Podravka više ne bude unutar. Međutim šta je problem? To osobno govorim da neću podržavati to, znači kao pojedinac i kao u ovome slučaju saborski zastupnik i ACI i ostali. Šta je se napravilo sa vlasništvom vojarni koje su se uništavale, vi ste nabrojali u svom kraju, pa bih ja gospodina Bobana pitao šta je sa sinjskom vojarnom Kula, šta je sa sinjskom dole Dračevcom. Evo pitam vas, pošto dolazim iz toga kraja kako je štitite. Ono su milijunske štete u milijardama. Znači neperspektivna vojarna, MORH je prebacio na lokalnu samoupravu isključivo zbog toga što više MORH ne plaća nikakve naknade poglavito komunalne naknade. I sad te lokalne jedinice imaju tu vrlo opasnu, jer se tu stvara uglavnom smetlište, okupljališta nekakva divlja koja mogu uzrokovati razno razne komunalne probleme. Znači, ja mislim i onaj prethodnih, a i ovaj sada ako ne zaštiti imovinu, ako se imovina ne zaštiti da je to kazneno djelo ugrožavanja imovine, a to je očito kad pogledamo ove vojarne koje su bile nove, uredne, čiste. Vidite da je to nekome interes i netko mora kazneno odgovarati.

Kolega Bulj, nećemo mi odlučivati, međutim imate mogućnost, a svi mi također da predložite u tom dijelu izmjene i dopune zakona. Međutim, nije dobro, Vlada je izvršno tijelo. Određene stvari, znači to bi se trebalo prije svega definirati koje su strateške tvrtke, o tome bi svakako o raspolaganju, sa time bi trebalo da Sabor je taj koji odlučuje. Ovaj operativni dio prepustimo Vladi. Znači, tu postoji prostor da se pogleda postojeći zakon i da se ide u te izmjene. Kad ste spomenuli tko je odgovoran za to, odgovoran je vlasnik. Ono što također velim široka je tema, opsežna. Sad ste me podsjetili. Naime, iz iskustva znam kad smo otkupljivali od privatnih osoba da li za poslovnu zonu, da li za infrastrukturu jer u mom kraju nema državne imovine. Ukoliko je ima onda je to zanemarivo. Glavni problem je bilo nesređeno imovinsko-pravni odnosi. I sada gospodin Boban vrlo dobro zna koliko državne imovine ima i koliko mu treba vremena, koliko ljudi od 100 ili 105 koliko ima mora izdvojiti samo za tu vrstu posla plus gruntovne, katastar, sređenje itd. itd. Međutim, po meni DUUDI ne može biti odgovoran za propadanje. DUUDI može biti odgovoran za nerješavanje određenih zahtjeva ili neraspolaganje u svojoj nadležnosti, a politika, odnosno Vlada i Sabor mi smo odgovorni ukoliko određena imovina propada.

Hvala lijepo. Poštovane kolegice i kolege, poštovani kolega Boban. Pred nama se nalazi izvješće koje je tehnički čisto korektno napravljeno, međutim mi ga kao klub nećemo podržati iz nekoliko razloga. Prije svega su rezultati Strategije upravljanja državnom imovinom i neki procesi koji su se dogodili u 2015. godini koje mi kao klub ne možemo podržati. Međutim, kad raspravljamo o ovom izvješću onda treba radi činjenice i radi istine upozoriti na neke stvari, jer u replikama je toga bilo, a to je Zakon o upravljanju državnom imovinom je donesen 2011. godine, a Strategija upravljanja državnom imovinom za narednu godinu se uvijek mora donesti do 30.10. To je temeljem zakona. Međutim, kad ovdje govorimo o upravljanju državnom imovinom, onda naprosto ne mogu da preskočim jedno kukavičje jaje koje je prošla Vlada ostavila ovoj Vladi, a to je uredba oko imenovanja nadzornih odbora i uprava o trgovačkim društvima u većinskom i manjinskom vlasništvu Republike Hrvatske. Vi dobro znate da je Vlada tu uredbu donesla u trenucima kad ju nije smjela donesti jer mi imamo Zakon o primopredaji vlasti i točno se zna od trenutka raspisivanja izbora do primopredaje vlasti koje odluke, zakoni i uredbe itd. se mogu donositi. Među njima nije sigurno uredba kojom se definira način izbora nadzornih odbora i uprava trgovačkih društava u narednom razdoblju iz jednostavnog razloga što ta uredba po svom tehničkom karakteru je takva da je onemogućila novu Vladu pa do dana današnjeg praktički u većini tvrtki nit su imenovani nadzorni odbori nit su imenovane uprave. Na takav način je nova Vlada u samom startu onemogućena sa kvalitetnim upravljanjem državne imovine. Međutim, prilikom i predstavljanja Vlade i prilikom donošenja proračuna ja sam pokušao potaknuti jednu temu, koliko je Hrvatska kao država, dakle vrijednost tvrtki bez obzira da li u privatnom vlasništvu ili u vlasništvu države, koliko se izgubilo u ovih 6 godina ekonomske i financijske krize i koliko su na vrijednosti svoje imovine izgubili hrvatski građani. I ono što je po meni DUUDI a koji je osnovan isključivo sa jednim razlogom, a to je da se s jednog mjesta upravlja sa kompletnom državnom imovinom, dakle kako sa tvrtkama tako i sa dionicama, tako sa pravima pa čak i mogu reći danas sutra će i koncesije morati doći u DUUDI jer naprosto na jednom mjestu mora biti kompletna imovina je trebao napraviti a to je nova procjena vrijednosti tvrtki i u manjinskom i većinskom vlasništvu i u 100%-nom vlasništvu države. Jer čak i one tvrtke koje kotiraju na burzi s obzirom na dinamiku i količinu prometa na burzi pitanje je da li imaju realnu vrijednost dionica jer su te dionice podcijenjene. I to možemo reći kod nekih tvrtki gdje se vršila prodaja da su dionice bile podcijenjene, dakle ni to nije nekakav parametar. Mislim da je to ključna stvar koju je trebalo napraviti prije bilo kakve prodaje i odluke o prodaji. Zato što u ovom trenutku tržište naprosto ne funkcionira. Možemo pričati što god hoćemo. Ja ću vam spomenuti samo tri tvrtke, jedna nažalost više nije u većinskom vlasništvu države, ali Hrvatske šume imaju silnu imovinu koja nije imovina koja je njima potrebna za obavljanje djelatnosti. Dakle, to su raznorazna izletišta, lovišta itd. To je silna vrijednost ali nažalost mrtvi kapital u ovom trenutku koji plaćaju Hrvatske šume, održavanje i sve to skupa, od lovačkih kuća, šumskih kuća, vinograda, čega tu sve nema. I to naprosto nije privedeno gospodarskoj svrsi. Vi danas kad govorite o vrijednosti Hrvatskih šuma, da mi ne bi odmah netko rekao mi smo a priori protiv toga Hrvatske šume ne idu u nikakvu prodaju tako da ne bi netko neke stvari izvukao iz konteksta, dakle kad govorite o Hrvatskim šumama imate silno bogatstvo koje nažalost stoji neiskorišteno a koje Hrvatske šume košta. Dakle, to je nešto što se naprosto mora procijeniti, mora ocijeniti jer nova situacija je dovela do toga da mnoge nekretnine koje su nekada strašno puno vrijedile danas ne vrijede skoro ništa i pitanje je u vrijednosti tvrtke koliko to ukupno zauzima prostora. Ono što bih ovdje želio posebno reći u ime kluba to je imovina Hrvatske vojske. Mislim da do dan danas Hrvatska vojska nije napravila detaljan popis vojno perspektivne imovine, dakle imovine koju će koristiti isključivo vojska i imovine vojno ne perspektivne koja praktički mora doći u DUUDI i država mora odlučiti s tim. I tu ima strahovito puno turističkih kompleksa i država mora donijeti odluku što će s time. Kupari nisu bili dugo na listi čekanja zbog toga što je netko htio pustiti da propadnu nego iz jednostavnog razloga vojska se praktički do zadnjeg časa nije htjela odreći Kupara i reći da Kupari nisu vojno perspektivna imovina u koju treba ulagati. Kad govorimo o prodaji državnih poduzeća to je tema koja nažalost uvijek izaziva političke prijepore pa čak i politikantske rasprave, međutim u konačnici će netko morati donijeti odluku o tome da li je bolje imati neku tvrtku koja stvara gubitke i nema šanse bez financijskog restrukturiranja da bolje posluje ili je bolje takvu tvrtku prodati pa onog koji je kupi ugovorom obvezati da uloži novce u nju pa će taj sutra zaposliti neke nove ljude i tvrtka će normalno raditi i praktički ćemo svi imati koristi od toga. Ja ću vam samo navesti dva primjera koja su bila tabu tema, jedna je još uvijek, a jedna je bila do prije par godina. Koliko su one u proteklih ajde reći ću 16 godina jer u tih 16 godina 8 godina je bio HDZ, 8 godina je bio SDP i njegova koalicija, koštalo državni proračun. Brodogradnja, program sanacije i restrukturiranja brodogradnje od 2002. godine do konačne prodaje koja se dogodila 2012. godine ta cijela priča nas košta preko 30 milijardi kuna taj program restrukturiranja. Kakva nam je situacija danas sa brodogradilištima? Nažalost, većina njih je na koljenima. Neka praktički više i ne postoje. E sad, da se išlo u program restrukturiranja prodaje prije 10 ili 15 godina, da su te tvrtke počele poslovati po nekakvim tržišnim i normalnim principima vjerojatno iz državnog proračuna se ne bi uložilo toliko novaca i za taj iznos bi nam bio javni dug manji. Hrvatske željeznice, ista priča. Kroz jamstva, kroz subvencije, kroz poticaje u proteklih 16 godina skoro 30 milijardi kuna. I pitanje je od ovih jamstava koja su izdana u protekle 3 godine koliko će doći na naplatu u sljedećim godinama. Nažalost, na Hrvatskim željeznicama se ništa nije promijenilo. Dakle, one i dalje stvaraju gubitke, imaju puno linija koje su naprosto neisplative ekonomski ali istovremeno u prostor gdje je bilo itekako prostora za ulaganje a to je prigradski željeznički prijevoz, tu prije svega mislim na Grad Zagreb i okolicu, ista priče se može govoriti kad govorimo o Rijeci i o Splitu. Nažalost vrlo malo ulagale, ali se zato paralelno ulaže u gradsku i prigradsku mrežu javnog prijevoza i trošiti duplo na dvije strane. Ali ponavljam Hrvatske željeznice i Hrvatska brodogradnja u proteklih 16 godina iz državnog proračuna skoro 60 milijardi kuna. To govorim iz razloga kad raspravljamo o tome da li je neke tvrtke bolje prodati ili ih zadržati u državnom vlasništvu. Kad govorimo o upravljanju titular vlasništva ne mora značiti da je netko dobro ili loše upravlja, nego ako postavite iste kriterije koji vrijede i da imate privatnu tvrtku i kako se ono kaže ako ga ti u svoju tvrtku ne bi zaposlio kao direktora onda ga ne moj gurati niti u državnu tvrtku i mislim da se toga načela svi moramo držati. I ako se budemo držali toga načela onda više nećemo govoriti o tome da se loše upravlja sa državnom imovinom. 2010.godine je proveden javni natječaj i sve uprave trgovačkih društava u većinskom vlasništvu države i nadzorni odbori su imenovani putem javnog natječaja. Promjenom vlasti 2012.svi ti ljudi su smijenjeni, postavljeni su ljudi po političkom dekretu iako su tada upozoravani da je to mimo direktiva EU, međutim to se napravilo kako se napravilo.

E sad se samo postavlja pitanje kad pogledate dobit tih tvrtki koliko je država izgubila u protekle četiri godine političkog upravljanja tim tvrtkama? Nemojmo govoriti o dobiti HEP-a koji je isključivo posljedica povećanja cijene električne energije, isključivo posljedica toga. Jer HEP je trebao biti nosioc investicija po programu Vladu ako pročitate program 2012. HEP i ostale državne tvrtke su trebale biti nosioci investicija gospodarskog buma, međutim niti je HEP napravio investiciju, a tri godine je naplaćivao 25% veću cijenu električne energije, niti su ostale tvrtke napravile investiciju, niti su ostale tvrtke bile nosioc investicija. Dakle, kad govorimo o državnim tvrtkama one su nažalost neke u proteklom razdoblju bile na određeni način i socijalna institucija. U mnogim tvrtkama su se zapošljavali ljudi mimo kriterija ili se nisu otpuštali ljudi mimo kriterija zbog nekakvog socijalnog aspekta i socijalnog problema. Ali država socijalnu politiku mora voditi iz proračuna a tvrtke moraju isključivo poslovati po tržišnim principima jer ušli smo na tržište i ako se nećemo ponašati kako se to tržište ponaša, tržišna ekonomija onda nećemo ostvariti ništa naprosto jer ne možemo igrati u utakmici gdje su jasna pravila, ne možemo mi igrati nešto drugo. Dakle, naprosto jedinicu proizvoda opterećujemo sa prevelikim troškovima koji ne pripadaju tu. Ako te tvrtke uplate novce u proračun iz svoje dobiti kroz porez iz dohotka, kroz povećano zapošljavanje, kroz uplatu mirovinskog i zdravstvenog doprinosa bit će manja potreba za plaćanje iz poreznih prihoda razlike ili minusa koje ostvaruje mirovinski i zdravstveni fond znači mi smo postigli efekat. Dakle, ja se iskreno nadam da će Vlada u svojoj strategiji zlouporavljanja imovinom za 2016.godinu izmijenjenoj jasno se odrediti koje su tvrtke koje ostaju u državnom vlasništvu, koje su tvrtke koje treba privatizirati. I ovdje bih rekao nešto o dva Zakona o privatizaciji. Zakon o privatizaciji INA-e i HEP-a iz 2002.godine, u Zakonu o privatizaciji INA-e vam jasno stoji, koje je donijela tadašnja SDP-ova koalicija da će INA ulaskom u EU, da će hrvatska država imati samo 25% INA-e. To stoji u Zakonu o privatizaciji INA-e.

Dakle, klub HDZ-a neće podržati ovo izvješće. Nadamo se da nova Vlada kad promijeni uredbu o imenovanju članova uprave i nadzornih odbora iako su tu nekakve uredbe promijenjene, kad dođu nove uprave će donijeti i novu Strategiju upravljanja državnom imovinom. Pred te nove uprave i pred nove nadzorne odbore postaviti jasne ciljeve što oni kako nova uprava moraju napraviti i ako se postavimo tako onda možemo govoriti o tome da želimo kvalitetno upravljati sa državnom imovinom. Ako se ne postavimo na takav način onda je to sve bacanje prašine u oči i nažalost idemo u maglu. Prva je uvažena zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. E upravo ovo s čime ste završili svoju raspravu mislim da je ključ svega nacanje prašine u oči i zamagljenje situacije. Kažete kolega u svojoj raspravi da se čvrsto nadate da će strategijom za 2016., vjerojatno ste mislili planom za 2016.godinu Vlada odrediti koje su tvrtke od strateškog interesa. Međutim, sve ono o čemu ste vi govorili, govoreći da ovo nećete podržati pitam ja vas hoćete li podržati ovo što se danas dogodilo na telefonskoj sjednici? Dakle toliko im to bitno i važno da su potezom pera bez ičeg ovog o čemu ste vi prije govorili i o planu, i prije donošenja plana za raspolaganje imovinom uz obrazloženje poboljšanja upravljanja državnom imovinom zbrisali ove važne tvrtke o kojima je govorila uvažena kolegica Dragica Zgrebec na telefonskoj sjednici i one više nisu od nikakvog strateškog interesa jer je tako odlučila Vlada na telefonskoj sjednici bez ikakvih ovih činjenica, potreba o kojima ste vi govorili s čime se ja uvodno slažem. I na takav način, gospodine Šuker ja mislim da ćete se morati složiti samnom bez obzira koliko vam to neugodno bilo, pokazalo se da gospodin Tihomir Orešković vodi državu kao tajno društvo i rasprodaje ono što su ovdje generacije i generacije stjecale bez da ikoga pita, unajmio je savjetnike koji će … [[Govornik se ne razumije.]] sve te tvrtke, to je bilo, koliko, nema ni mjesec dana, 20 dana a danas imamo, 8 dana, a danas na telefonskoj sjednici on potezom pera odlučuje da to više nisu tvrtke od strateškog interesa. To je nešto na tragu kao što je spasio PLIVA-u u navodnike, da je otpustio na tisuće i tisuće najviših i najvrijednijih stručnjaka koji su imali europski ugled u RH konkretno u Zagrebu. Pa kolegice Ingrid Antičević-Marinović, ja se mogu u jednom dijelu složiti s vama međutim … … [[Upadica se ne čuje.]] Ne, nego, ajmo se vratiti malo unatrag. Dakle vi ste nama onemogućili uredbom da upravljamo s tim tvrtkama, onemogućili. Međutim, nemojte zaboraviti konzultante za HPB, nemojte zaboraviti konzultante za monetizaciju HAC-a, nemojte zaboraviti konzultante za clean start i to je taj rezultat zbog kojega mi nećemo podržati ovo izvješće. Dakle to je taj rezultat. Jer vi ste jako puno platili da bi saznali ono što su svi znali, dakle to je činjenica. Druga stvar, ako je Vlada nešto predložila i ako je Vlada za nešto donijela odluku da nisu tvrtke od strateškog interesa nego da su tvrtke koje će prodati pa Vlada će vjerojatno donesti i kriterije što, kako i zašto. Prema tome, ja ovo što sam rekao u svojoj raspravi, ja i dalje stojim kod toga. Ja sam protivnik toga da netko priča da treba prodati neke državne tvrtke zbog toga što su one loše. Ja smatram da tvrtku treba restrukturirati i da je treba dovesti u funkciju da dobro radi i onda je ići prodavati kao nešto što je dobro i zdravo. Jer ako prodaješ bolesnika onda vrlo teško ga moraš prodati, dapače moraš platiti nekom tko će ga njegovati i uzeti da ga postavi na zdrave noge. Dakle to su naprosto činjenice koje stoje tako kako jesu. Međutim, vaše silno hvaljenje o dobrim makroekonomskim pokazateljima je naprosto prisililo ovu Vladu da mora doći do određenih prihoda koje ne može ostvariti iz famozne dobre naplate o kojoj ste vi pričali nego naprosto mora doći na drugi način a drugi način je jedino prodaja određenih tvrtki za koje Vlada će vjerojatno obrazložiti zašto ih smatra da nisu od strateškog interesa za RH. Hvala potpredsjedniče. Kolega Šuker, kada ste spomenuli Hrvatske šume, HEP i još neke, da slažem se, slažem se da javno poduzeće Hrvatske šume posjeduje određene nekretnine koje su nekada bili sastavni, integralni dio gospodarenja šumama, gospodarenja lovištima, bilo je tu i odmarališta i još ih uvijek ima. I slažem se sa time da sve ono što nije u funkciji proizvodnje, što nije u funkciji gospodarenja šumama ili što nije u funkciji gospodarenja lovištima, određena uprave šuma imaju i državna lovišta kojima upravljaju, da, treba staviti na raspolaganje. Tu se slažem. Međutim, postoji generalno problem, imate neku lugarnicu, atraktivnu koja ima svoju katastarsku česticu. A ta katastarska čestica je nekih, može biti 40, 50 ili 60 hektara. Prodajete i dio šume. Ako taj objekt svedete na neko usko dvorište, više to nije atraktivna nekretnina, više to nije atraktivna nekretnina. Znači prvenstveno tu bih svakako sugerirao da se skupština društva odnosno ministar ili Vlada zajedno definiraju i odrede što i kako. Znači mora se napraviti parcelacija da vidi … [[Govornik se ne razumije.]] Međutim, tada ulazite u područje, osnove područja koje obuhvaća čitavu RH. Ali ovom dijelu što se tiče odmarališta tu se slažem. Hrvatske šume kao javno poduzeće, osnovano za gospodarenje šumama ne treba se baviti turizmom. Isto tako i u HEP-u, treba staviti u funkciju. I još što se tiče kampova, mi smo u zadnjim Izmjenama zakona i o šumama i o poljoprivrednom zemljištu, mislim da pošto su to uglavnom kategorizirane kao djelomično zaštite ili šume posebne namjene to ne prodavati ali davati u dugogodišnje, višegodišnje Kolega Batinić, vi ste isto kao i ja bili u prošlom sazivu i sjećate se Izmjena zakona o šumama kada je rečeno da ako zbog potrebe formiranja neke građevinske parcele može se po takvom i takvom ubrzanom zakonskom procesu taj dio šuma pretvoriti u građevinsko zemljište. To je bio najveći problem i spor nas iz oporbe predlagatelju zakona. Međutim, ne može mi nitko reći da sve ove godine, dakle ne amnestiram ni vrijeme dok je HDZ bio na vlasti, nismo bili u stanju to izdvojiti i na određeni način privesti svrsi. To da bude netko napravio nekakvu feštu jedanput u 15 ili mjesec dana a na to se nažalost to svodi i to su objekti od ogromne vrijednosti, objekti koji ne vrijede 2, 3, 5 ili 10 tisuća eura, to su objekti koji vrijede po par milijuna kuna a neki čak i više. Dakle to je jedan segment. A drugi segment su odmarališta koje se nalaze na vrlo atraktivnim područjima uz Jadransku obalu ili uz rijeke ili jezera koje su naprosto ekonomski neiskorištena. Može tvrtka temeljem kolektivnih ugovora odrediti od novaca koje proda pomoći svojim djelatnicima da idu na godišnji odmor ali imati takva odmarališta koja su ne iskorištena, koja su ispod neke razine kvalitete smještaja itd., po meni je mimo svake zdrave logike jer bilo bi logičnije da se to proda i da se tu napravi jedan kvalitetan hotelski objekat sa 4 ili 5 zvjezdica jer manje-više sva ta odmarališta se nalaze uz obalu. Ona nisu 500 m ili kilometar, dva od obale, ona su sva uz obalu, kako vojna, tako HEP-ova, tako od Hrvatskih šuma i mi kad govorimo o imovini, to je definitivno hrvatska perspektiva koju kao takvu treba prikazivati i kao takva ta treba bolju slagati sliku o Hrvatskoj, da Hrvatska nije visoko zadužena zemlja nego Hrvatska ima imovinu i na takav način, to je isto argument za dizanje kreditnog rejtinga. Sljedeća replika, uvaženi zastupnik Mile Horvat. Uvaženi kolega Šuker, ja ću ustvari tražiti ovdje da vi kažete svoje mišljenje o jednoj stvari jer to mišljenje cijenim jer ste i bili ministar i vjerojatno znate puno činjenica o ovome što ću sad reći. Danas razgovaramo o mnogim aspektima posla DUUDI-ja, mnoge stvari smo spomenuli i stanove i šume i njive itd. nismo otvorili pitanje imovine sukcesije, dakle sukcesije kao ozbiljnog posla i nismo otvorili pitanje, ovdje nitko nije otvorio pitanje sukcesije na ime aneksa ugovora, Aneksa G Bečkoga ugovora o sukcesiji. Znamo da smo ga kao država potpisali 2004. to je gospodin Žužulj još potpisao i znamo da smo se obavezali da ćemo privatnu imovinu, imovinu pravnih lica vratiti na stanje 90.-te dakle ne kroz restituciju, ne kroz naknadu nego nekako. A neke procjene kažu da Hrvatska recimo u Srbiji ima vrijednost imovine negdje oko 800 milijuna dolara ili više. Ja ne znam. Neki podaci govore, nije ni bitno. Bitno da se radi o ogromnoj imovini koja ostaje za sad u zraku, visi, nemamo rješenje za to. Činjenica jeste da mediji o tome šute, mi nemamo nekakvu posebnu strategiju i pitam li ja vas to će doći kad-tad na dnevni red, to ćemo morati rješavati. Jesmo li sad u situaciji da malo stavljamo glavu u pijesak pred tim krupnim problemom umjesto da ga otvaramo jer o tome nismo ni u Strategiji 2013.razgovarali, nismo taj problem unijeli ni u Strategiju rada DUUDI-ja. Ja sam čitao danas, vidim da toga nije bilo, a radi se o vrlo ozbiljnoj, međunarodnoj ugovornoj obavezi i krupnom poslu. Ja bih volio čuti vaše mišljenje o tome.

li je vrijednost INA-e u Hrvatskoj jednaka vrijednosti INA-e koju nam je ukrala Srbija i Republika Srpska? Druga stvar, ja INA-u ne gledam kroz benzinske pumpe i kroz ono, nego gledam na gubitak tržišta. Dakle, da je INA sukladno ovome o čemu vi govorite, o sukcesiji, mogla tu svoju poslovnu jedincu u Srbiji pretvoriti u nekakvu svoju tvrtku ili u Republici Srpskoj i preko nje prodavati proizvode prije nego što su došli Rusi u rafinerije u Pančevoj i u Bosanski Brod onda bi ta INA vrijedila oho ho više i onda bi ta INA mogla biti financijski pandom svemu ovome što potražuje. Ja sam zato demokratski svijet počiva na privatnom vlasništvu, počiva na vlasništvu. I nitko nema pravo nikome oduzeti ničije vlasništvo. To je naprosto činjenica za koju se svi moramo boriti jer što je. Sutra mi možemo doći u poziciju da netko uzme moje ili vaše, pa kako ja mogu tražiti da se za mene primjenjuje nešto drugo nego što se primjenjivalo, nego što sam ja primjenjivao na nekog drugog. Ali ja vama svima ovdje kolegice i kolege postavljam pitanje, koliko je INA bila prisutna na tržištu Srbije i koliko je INA bila prisutna na tržištu Republike Srpske? Zašto govorim na tržištu Republike Srpske? Koliko je tu novaca otišlo? I vjerojatno kada budemo govorili o toj sukcesiji će se morati naći nekakav dogovor, nešto da se to napravi, ali to su stvari koje ne trpe emocije, to su stvari koje ne trpe ništa drugo, nego gole brojke, ocjene, procjene ali jasnu metodologiju tko je šta izgubio jer mnoge tvrtke nažalost zbog promjene gospodarske situacije na ovim područjima bez obzira da li je bio rat ili ne bio, ne bi više egzistirali. Prema tome naprosto se mora metodološki stvari svest na istu razinu ali ja sam samo jednu tvrtku za koju smatram da je oštetila RH za silne novce. Hvala potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Uvaženi kolega Šuker. Nekako još davno kad sam čuo prvi put riječ da se Hrvatska nalazi u tranziciji nekako mi se čini 25 godina iza početka te tranzicije, mi smo još uvijek u tranziciji. Govorim to u kontekstu spominjanja vaših dvaju velikih područja to je brodogradnja i to su Hrvatske željeznice. Puno je novca uloženo i vi ste u jednom djelu rasprave rekli da tržište mora uvjetovati naše ponašanje, naš odnos prema poduzećima, ona moraju poslovati po ekonomskim načelima. Međutim, malo ste kasnije spomenuli socijalu i doista te grane su naslijedile veliki broj ljudi koji su u tim sustavima i tu uglavnom govorim o ljudskim sudbinama. Znači dakle svemu onome što su oni proteklih godina radili i teško ih je preko noći prebaciti na nekakav drugi posao. Dakle, govorim o radnim mjestima. Vi znate dobro da kad krenete u bilo koju reformu i na tom području da dolazi velik otpor prije svega sindikata, onda opozicije, vi ste bili nedavno u opoziciji. Naravno da ste tada vjerojatno drugačije govorili nego sada vezano uz takve teme. Jer ako kažemo da poduzeća moraju poslovati po ekonomskim načelima, onda se ljudi moraju otpuštati jer nitko, ni jedan privatnik koji ima ekonomski interes neće ulagati u nekakvu željezničku liniju tamo gdje je prometa malo. A željeznička linija nije samo, ne radi se samo tamo gdje imamo zaradu, nego tamo gdje je ona bitna zbog održavanja i stanovništva i drugih razloga. Još jedna stvar. Naravno ne branim ja brodogradnju, ali uzmimo primjer koliko je novca ušlo u poljoprivredu. Da li znamo danas da li smo postigli rezultate koje smo željeli postići? Koliko je poticaja stiglo, dakle svim onima koji obrađuju poljoprivredno zemljište.

Kolega Žagar, ja sam namjerno otvorio neke teme iz jednostavnog razloga što one tangiraju i jednu i drugu političku opciju. Program restrukturiranja i brodogradnje i privatizaciju smo završili mi papirnato. Vi ste je praktično proveli do kraja. Međutim, ta cijela priča od 2002. do 2016. nas košta negdje oko 28 milijardi kuna. Za željeznice država mora napraviti infrastrukturu. Međutim, kad su željeznice 2005. krenule u program restrukturiranja znate kakav im je odnos bio? Dakle, za na jednu zarađenu kunu država je morala dati dvije kune 85 da bi željeznice bile na nuli. E, dakle ta potreba za ulaganje države se trebao smanjiti, a to je program restrukturiranja. Međutim, vi vidite čim neki ministar spomene da će nešto promijeniti i da će netko izgubiti nekakvo zasluženo pravo kao da mu je to, preci su mu ostavili to u nasljeđe odmah je panika, odmah se diže halabuka itd. Međutim, ja sam samo spomenuo ove dvije stvari koje su nam digle javni dug za 60 milijardi, jer od onih 290 i još nešto milijardi 60 otpada na ovo, samo u ovih 16 godina, samo zbog toga da neke stvari ne treba politizirati. Jer ako bih ja drugačije gledao da ta tvrtka mora funkcionirati da sam joj ja vlasnik, onda se moram tako, ako kreiram zakon postaviti i prema toj tvrtki ako je ona u državnom vlasništvu, a ne se ponašati boli me briga, to je državno. Dakle, moja rasprava u ime kluba je išla u tom smjeru. Pokušao sam je lišiti bilo kakve politike i politikantstva. Zašto?

Sljedeća rasprava je u ime kluba HSS, HDS uvaženi zastupnik Branko Hrg. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, poštovani predstojniče, kolegice i kolege. Ova rasprava ujutro kad je počela imala je sasvim drugačiji tijek nego što ima ovoga trenutka nakon što je ovdje iznijeto ovo što je donijeto na telefonskoj sjednici Vlade RH, a vezano uz strateške i tvrtke od interesa za Republiku Hrvatsku. Kao što je već ovdje bilo više puta rečeno i moglo bi se reći da kao takovo je u stvari rezultat nečega što je DUUDI u stvari dobro napravio. No, ako uđemo u sadržaj onda naš klub neće podržati ovo Izvješće, jer se iz njega vidi da u stvari DUUDI nije odradio posao koji je trebao odrađivati tijekom 2015. godine, a na to se je upozoravalo kad je mijenjan zakon, kad je DUUDI ustrojavan kao takav rečeno je da neće moći zadovoljiti potrebe posla i da neće moći izvršiti zadatke koji su DUUDI-u dati.

To i nije neki veliki broj koji bi se moglo reći da nije moguće odraditi. No, moram priznati da nam je DUUDI u protekloj godini, a i onima prije bi ono kako se ljudi znaju malo šaliti ko jeti, svi su za njega čuli, a nitko ga nije vidio. Dakle, kad je bilo što trebalo rješavati u DUUDI-u svi su se primali za kosu, jer znali su da neće moći ništa riješiti. Nisam uspio pronaći u materijalu, vjerojatno je negdje navedeno, dosta je obiman koliko je bio prosjek vremena rješavanja pojedinog predmeta, koliko to traje. Ali nije ni to čudno jer moramo znati da je u ovoj državi koja je totalno nesređena, posebno u onom imovinsko-pravnom dijelu država sa hrpom neprovedivih zakona u principu nije bilo ni normalno da DUUDI uspije nešto napraviti pogotovo kod imovinsko-pravnih odnosa jer u tim zavrzlamama sami sebi vežemo ruke i u principu nemoguće je nešto napraviti i nemoguće će biti napraviti i u ovom vremenu pred nama jer jednostavno nismo dovoljno zadrli u tu problematiku i nismo krenuli u rješavanje glavnog problema, a to je problem pojednostavljenja zakona koji su provedivi, zakona po kojima se može živjeti. Ovi zakoni koje sad imamo sigurno nisu zakoni po kojima će se država razvijati i po kojima možemo normalno živjeti. Briga o imovini, staviti toliko imovine u jednu instituciju, u jedno tijelo sa 100-njak ljudi i očekivati da će voditi brigu o svemu tome stvarno je iluzorno. I tu je po meni napravljena možda i najveća greška jer se je u proteklom periodu ustrojavanja DUUDI-ja kao ovakvog išlo vrlo grubo i vrlo ružno često puta prema lokalnoj samoupravi koja nije neprijatelj države, koja je partner u rješavanju problema. Postoji nekoliko primjera u Hrvatskoj gdje se državna imovina uspjela staviti u funkciju i to zahvaljujući lokalnoj samoupravi na prvom mjestu jer je ona bila agilna, ona je znala što treba gdje napraviti a ako je imala potporu i ako je imala pruženu ruku od nekad prije različitih agencija kako su se već zvale ili ureda, danas DUUDI-ja onda je to moglo ići. Ako se to rješavalo sa nacionalne razine onda većinom nije bilo ništa riješeno i onda imamo onakve slike koje često puta vidimo i na ekranima da su urušeni krovovi, da raste drveće iz objekata, da se s njima ništa ne događa. I nije za očekivati da će se ponavljam nešto bitno dogoditi ukoliko ne promijenimo način upravljanja, ukoliko ne omogućimo stvarno jednu simbiozu funkcionalnu na razini DUUDI - lokalna samouprava i ako partnerski ne počnemo tako nešto rješavati. Ali ponavljam ako ne promijenimo stvarno niz zakona onda ni tu nećemo ništa uspjeti jer već jednom se blokiramo i nemoguće je bilo što provesti. Evo ja imam situaciju i primjer baš iz prakse budući da sam već 15-ak godina gradonačelnik i da smo mi bili grad Križevci koji je uspio dobiti na različite načine na korištenje i upravljanje nekadašnju vojarnu. Borili smo se 10-ak godina da uopće možemo prve korake napraviti i to većinom u imovinsko-pravnim odnosima. To su tone papira prepisivanja i dopisivanja, odlazaka u Zagreb u urede, moljakanja, nagovaranja, traženja ne znam više čega sve ne da bi došli u situaciju da možemo omogućiti investitorima da oni ulože. Mi smo uspjeli negdje oko 120, 130 milijuna kuna investicija riješiti u takvom jednom prostoru ali se i dan danas mučimo sa gruntovnicom, sa katastrom da sredimo papire. I dan danas nisu još te stvari riješene. A kao jedni smo od onih koji su ipak nešto uspjeli napraviti. U izvješću me malo ubolo također u oko onaj dio vezan za Imunološki zavod gdje je navedeno da nije prihvaćena jedina ponuda za ulazak u vlasništvo Imunološkog zavoda. Bez nekakvih velikih argumenata nego kao nisu utvrđeni dovoljni boniteti ponuditelja.

I danas smo imali na prekidu sjednice priču o Imunološkom zavodu koji je opet u problemu. Pa ja ne mogu alimentirati ni DUUDI ni Vladu bivšu Vladu od toga jer su vjerojatno imali priliku i šansu da riješe taj problem i da on danas ne bude tema, možda da bude čak i dobar primjer nečega novog u RH. Malo ću se osvrnuti na ovo svježe, dakle vidite što se događa kada se u Saboru donesu zakoni koji omogućuju izvršnoj vlasti bez obzira kojih političkih boja ona bila da može donositi samostalno odluke bez da pita prethodno makar prethodno mišljenje zastupnika u Hrvatskom saboru koji su ipak birani od građana. I to je danas ovih 9 tvrtki kojima se skida dakle onaj dio da su od posebnog i strateškog interesa i da u principu nakon toga se s njima može raditi što god Vlada odlučila. Ja nisam čovjek koji živi u Koprivnici, ne živim u Podravini, nisam čovjek koji je vezan posebno uz Podravku, nemam nikakvih osobnih interesa ali smatram da bez rasprave u Hrvatskom saboru i davanja mišljenja Vladi nije normalno da se raspravlja o prodaji jedne Podravke kao prehrambene industrije, kao tvornice, kao jednog temelja sigurnosti da u nekim nemilim situacijama hrvatski građani imaju što jesti. Žalosno je jedno, na to želim upozoriti da ne bi netko koristio u dnevno političke svrhe tu situaciju. Moj osjećaj je da je ovo kontinuitet i nastavak 4-godišnjih aktivnosti aktualnog vodstva Podravke. Da je Podravka cijelo vrijeme pripremana upravo za ovo što se sada bi trebalo eventualno dogoditi. Rekao sam već danas u jednoj replici da je bivša Vlada intervencijom od 100 milijuna kuna zadržala taj kontrolni udio u vlasništvu Podravke i već je bila namjera da se to dogodi. I nitko ovdje ne može biti alimentiran ako bi se nešto takvo dogodilo. Ne kažem kao što je već ovdje rečeno da nema tvrtki, firmi u kojima se udjeli ne mogu prodati, ne kažem da te neke tvrtke kao što smo čuli već više puta ne bi bolje poslovale ali Podravka ili neka druga Podravka u Hrvatskoj koja bi trebala imati prvenstveni zadatak ne tražiti onu neto dobit na svom računu nego tražiti neto dobit na računima poljoprivrednih proizvođača, kooperanata kojih sada nema da bi praktički takva tvrtka trebala imati stvarno državu iza sebe. I da bi ona kao takva mogla uvijek funkcionirati i prvenstveno imati za cilj očuvanje poljoprivredne proizvodnje, proizvodnje hrane. Nažalost Podravka to danas nije ponavljam, ona nema kooperanata u Hrvatskoj, u proizvodima Podravkinim skoro pa nema više hrvatskih proizvoda. To je napravilo rukovodstvo Podravke. Zatvorena je klaonica Danica, zatvorena je pekara. Dakle pripremana je za ovo što se sada događa. I poštovane kolegice i kolege ja vas tu molim da budemo vrlo ozbiljni i da o ovakvim stvarima stvarno ne raspravljamo u onom čisto političkom smislu nego u smislu čuvanja nacionalnih interesa jer takve tvornice, takve proizvodnje jesu strateški nacionalni interesi. I mislim da, ja se ne bi usudio dići ruku da sam bilo koji dio neke vlasti za prodaju nečega takvoga jer bi to moglo imati dugoročno teške posljedice za RH. Evo, uz ovih nekoliko napomena i apela da se raspravlja o ovakvim temama i da razmišljamo svi skupa da jednostavno ne donosimo zakone koji omogućuju takve stvari a taj zakon je iz saziva prošle Vlade da se ne alimentiramo, da jednostavno pokušavamo razmišljat na način da sačuvamo ono što nam je nužno potrebno, što nam daje određenu sigurnost i što nam daje nekakvu mogućnost i budućeg razvoja. Hvala vam lijepa. Prva je uvaženi zastupnik Milorad Batinić. Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolega Hrg, na tržištu možete prodati ono što se traži, ne možete prodati nešto što nije atraktivno i što tržište ne treba. Ali se slažem u tome da svakako treba nastojati u tvrtkama kao što je Podravka zadržati kontrolni paket i mislim da to i je stav jer država ima mislim negdje oko 24%, postoje mirovinski fondovi i svakako bi trebalo inzistirati a očekujem pošto ste dio vladajuće koalicije da ćete inzistirati na tome da kontrolni paket ostaje. U protivnom sutra se može desiti da Podravka ne bude imala sjedište u Koprivnici, nego u Mađarskoj. Ta Mađarska nam je kroz povijest puno puta kako se veli glave došla nažalost. No, glavnu repliku htio sam kad ste spomenuli dugotrajnost određenih procesa. Najveći problem je i nama koji potražujemo nekretnine, DUUDI-ju pogotovo određene procedure što se tiče kompleksnosti dokumentacije. Konkretno jedan primjer, potražujem već jedno 2,5 godine ili možda i 3 godina čestica je cjelovita nekadašnji ribnjaci, sad su kao ribolovne vode, javno dobro, cesta u naravi koja nije ucrtana kao cesta za izgradnju rekreacijskog djela centra. Dvije godine se dopisujemo i već je meni pomalo neugodno i u službama u DUUDI-ju, Ministarstvo poljoprivrede daj ovo, Ministarstvo poljoprivrede daj ovo, dopuna zahtjeva ovoga. Znači upravo te procedure bi trebalo pojednostaviti, olakšati na dobrobit svih.

Ma nije važno ovdje gdje je sjedište, kad ste spominjali to, važno je da li se proizvodi okolo i da li se otkupljuju proizvodi iako ja najviše volim da je sjedište tamo gdje je najviše da je u Hrvatskoj i da nije u Zagrebu, nego da je u lokalnoj samoupravi, lokalnim razinama diljem Hrvatske a ne samo u Zagrebu. Što se tiče te kompleksnosti dokumentacije koje ste govorili apsolutno se mi tu slažemo, ali to sam i rekao maloprije radi se o jednoj nesređenoj situaciji u hrvatskom zakonodavstvu. Imamo isprepleteno toliko propisa, toliko zakona, toliko uredbi da ustvari moraš istraživati da opće možeš naći put kojim trebaš ići. I onda kad nađeš put onda tek vidiš koje sve prepreke na tom putu imaš. Dakle, i ja u tom slučaju radim, znači rekao sam u vojarni koja je praktički prenamijenjena već godinu i pol dana se bavimo ucrtavanjem nekih objekata u toj imovinu, godinu i pol dana to traje i još nije gotovo. I sad si zamislimo kad govorimo i o DUUDI-ju dakle kao što može napraviti, a tu je jedan ogroman, zato kažem da se mora mijenjati politika upravljanja imovinom i da se mora uključiti lokalna samouprava da bude partner … [[Govornik se ne razumije.]] A ovaj drugi dio da, ako je ovdje 100 ljudi, možda ih treba 300, pa ajmo ljude iz ostalih ministarstva, ostalih tijela, imamo situacije, idemo ljude, idemo donijeti zakone da možemo te ljude preseliti iz jednog ministarstva na drugo na isto mjesto sa istom stručnom spremom, pa ćemo ubrzati procese. Poštovani gospodine Hrg, pažljivo sam slušao vaše izlaganje i posebno mi se sviđa konstatacija da ovom problemu treba pristupiti sveobuhvatno i da ga treba ovaj izvještaj zajedno promatrati sa izvještajem državne revizije. A posebno sam zapazio da ste istaknuli pitanje Podravke. Što je po vašem mišljenju, kakav bi, da još jednom precizno kažete mogla imati negativne posljedice potpuna prodaja Podravke?

Kako to da se, evo sada evo čujemo i ja sam čuo na telefonskoj sjednici da se sada jednostavno to dovodi u pitanje odnosno malterne da to više nije bitno i da je to, više nije od posebnog interesa, nema status Podravka poseban interes.

Međutim ovo danas me zabrinjava. Jer ako će se na telefonskim sjednicama mijenjati status pojedinih hrvatskih kompanija koje su važne onda meni nije važno je li se premijer zove Marko, Zoran, Tiho, Janko, onda će sve biti dovedeno u pitanje i ja ću razmisliti što ću činiti.

Koje bi to bile negativne posljedice od prodaje Podravke? Pa ono kako ja to gledam i kako sagledavam Podravka ne smije biti gledana isključivo kroz ostvarenje zarade i dobiti na svom žiroračunu. Dakle ona mora biti praktički pokretač poljoprivredne proizvodnje i organizacije kooperacije na području RH. Dakle ne samo u Podravini gdje ona jest, u čitavom Hrvatskoj. Ima sušara koja nikada nije proradila, nikada ne suši a napravljena je, dakle za voće. Ima raznih stvari ali se krenulo za time da se prikazuje dobit. Vi ste ekonomist, vi ste stručna osoba. Dakle 100 milijuna kuna je država ubrizgala dakle da bi sačuvala udio u Podravci. Danas ta podravka prikazuje da ima, ne znam 130 milijuna neto dobiti. Ja bih radije da ona ima dobit 100 tisuća a da tamo oko nje bude tisuću kooperanata koji hrane svoje obitelji i na taj način zarađuju i čuvaju proizvodnju hrane. Za mene je to taj interes koji država tu mora imati i na taj način upravljati. I nevjerojatno je da je, rekao sam to u replici, pa ću ponoviti. Kada je uvaženi gospodin Mršić postavljen politički na čelo Podravke a nije gospodarstvenik, uz dužno poštovanje izuzetno sposoban čovjek rekao je, politika van iz Podravke. Pa malo je to nakaradno. I kažem da pratim to što se događa, da je meni ovo jedan slijed, planirani slijed radnji koji se događa. Meni kolega Hrg nije problem što Vlada donosi odluku o popisu tvrtki, trgovačkih društava i pravnih osoba od posebnog, odnosno strateškog interesa i što je to preneseno na izvršnu Vladu. Čak nije problem niti što je tu odluku danas donijela na telefonskoj sjednici.

Svatko od zastupnika je htio neku svoju tvrtku sa svoga područja ugurati na taj popis što isto nije dobro. Ja mislim da nije problem što to Vlada donosi. Međutim, meni je čudno da je državni ured, vjerojatno na zahtjev Vlade ili u suradnji sa Vladom raspisao natječaj za savjetnike koji će procijeniti koje će tvrtke ići u privatizaciju koja će ostati u državnom vlasništvu. Svih 9 nabrojenih tvrtki su na tom popisu.

Koja je to brzina rada, dakle u tih 8 dana, ja mogu samo pretpostaviti da je tako ali mislim da nije tako, da su izabrani savjetnici, da su oni obavili svoj posao i Vlada je dobila odgovor da u ovih 9 tvrtki one mogu ići u privatizaciju bez restrukturiranja jer kao ti savjetnici bi trebali procijeniti hoće li ići u restrukturiranje ili ne. I u ovih 15, 14 sekundi Podravka. Ona bi morala biti motor razvoja poljoprivrede i još neke tvrtke, ne samo Podravka, još neke u prehrambenoj industriji. Vi znate kao i ja da u nekim državama EU ne može stranac biti vlasnik prehrambene industrije npr. u Francuskoj. Hvala lijepo. Poštovana kolegice. Ma problem je što Vlada donosi. Znate kad ne bi bio problem. Ne bi bio problem da Vlada argumentirano da prijedlog pa da traži od Hrvatskog sabora i zastupnika u Saboru makar prethodno mišljenje pa da onda donese konačnu odluku a ovako jet problem. I mi smo svjedoci bili raznih odluka i u prethodnoj Vladi zbog istih razloga. Savjetnici i analitičari i analize pa očito se nastavlja trend, očito se nastavlja trend. Kolega Šuker je maloprije rekao u ime kluba govorio upravo o tome, ajmo i to malo staviti na stol, pa da vidimo gdje su deseci milijuna koje je prošla Vlada potrošila za razno razne analize, za i pripremu za prodaju HPB-a, Croatia osiguranja, Hrvatskih autocesta itd. Jel vidite da nije dobro da Vlada može samostalno takve stvari donositi bez Hrvatskog sabora jer da je to bilo u Hrvatskom saboru onda bi se o tome raspravljalo, javnost bi bila više senzibilizirana s time i sigurno je da bi se moglo usmjeravati u nekom boljem pravcu. Kad govorimo o proizvodnji hrane slažem se u ovom djelu apsolutno s vama. Rekao sam nekoliko puta danas ovdje da je po meni ovo samo nastavak nečega što je započeto i rađeno 4 godine a što se tiče vaše analize, analitičara a očito je isti savjetnik u Vladi koji je bio i prije. Hvala lijepo. Kolega Hrg! Naprosto mislim da ne možemo ostati ovdje nijemi oko ove priče sa Podravkom iz razloga što tu smo raspravljali o radu ova 4 fonda, obavezna mirovinska fonda, govorili smo o ovim financijskim transakcijama, injekcijama koje je dala Hrvatska Vlada, a kad uzmemo da su zvučna ekonomska imena u Hrvatskoj prodefilirala ovih proteklih godina u Podravku. Ja ne mogu se oteti dojmu da sve ovo skupa što se događalo u Podravci u protekle 4 godine nije bila strateška priprema za ovaj događaj koji će se dogoditi. Međutim, ono što kad sam govorio o brodogradnji i željeznicama možemo isto tako reći koliko je novaca otišlo u hrvatsku poljoprivredu u proteklih deset godina. Da li ministar poljoprivrede je trebao dati nekakvo svoje mišljenje kad je Podravka u pitanju. Ja ne kažem da ako netko smatra da ona će biti bolja i kvalitetnija, ako se privatizira ili ako se promjeni vlasnik onda mi nisu jasne njene akvizicije u regiji osobito što akvizicija u Ljubljansko žito ako se ne varam je poprilično financijski stručno upitno. Da li smo kupili ono što smo željeli kupiti ili na kraju krajeva ako netko donese takvu političku ocjenu i procjenu ali ako se vršila dokapitalizacija od strane Vlade. Ako su novce unutra ubrizgavali obvezni mirovinski fondovi onda mislim da mi bilančno gledajući imamo jasnu sliku koliko Podravka u ovom trenutku vrijedi na tržištu. Jer ako je Vlada dala 100 milijuna dokapitalizacije vi da bi napravili dokapitalizaciju nečega morate debelo obrazložiti i prema Zakonu o trgovačkim društvima zašto ulazite u proces dokapitalizacije. Prema tome, slika koliko Podravka danas vrijedi je jasna, koliko Podravka ima obaveza isto tako. E sad se postavlja pitanje, da li ćemo sa tih par destaka ili stotina milijuna više dobiti ili više izgubiti to je elementarno pitanje, ali ponavljam mislim da ministar poljoprivrede tu ne može ostati nikako bez odgovora. Kolega Šuker, apsolutno se slažem s vama u ovom dijelu da ministar poljoprivrede mora dati svoj sud i svoje mišljenje o tome ali očigledno je da to nije tako posloženo u aktima po kojima bi se takve odluke trebale donositi pa tu nastaje isto onda opet problem. Što se tiče mirovinskih fondova i rasprave o njima i njihovom udjelu u Podravci pa i u nekim drugim naravno tvrtkama, ja ću to reći onako zdravo seljačkim rječnikom. Pa ja sam dioničar mirovinskih fondova kao i svi drugi ljudi koji uplaćuju mirovinsko. Možda mi malo preolako u Hrvatskom saboru prelazimo preko njihovih izvješća. Možda bi to trebalo malo detaljnije onako po krvnim zrncima pregledati što se događa i kako se taj novac koji hrvatski građani uplaćuju za svoju starost troši. A što se tiče i ove akvizicije o kojoj ste govorili, o žitu, kupnji žita, da, dosta je tu oprečnih razmišljanja i to ljudi iz struke kao što ste rekli, ljudi koji su i prodefilirali svih ovih godina kroz Podravku. No moram reći da je Podravka fenomen. To je definitivno Hrvatski fenomen gospodarstva. To što se njoj radi od kako je nastala Hrvatska država ja još, ja ne razumijem kako ta tvornica opće još je živa i kako je uspjela proživjeti.

Hvala lijepa. Najprije mala ispravka, niste dioničar obveznog mirovinskog fonda, vi ste samo jedan član koji nema pravo glasa. Kazali ste da niste sentimentalno vezani za Podravku i da se ne donosi odluka tako važna bez pitanja Sabora. Pa već tradicija, dugogodišnja tradicija je Vlade da podcjenjivački se odnosi prema Saboru, a u tom prednjače oni koji nemaju nikakve političke odgovornosti prema biračima. Nisam ni ja sentimentalan prema ni jednom subjektu, jer gledam na sve racionalno i ekonomski. Ali ne bih se usudio odlučiti ni o čemu bez temeljite analize i sustavne analize, bez elaborata sa postavljenih više teza i potkrijepljeno argumentima i za jednu i za drugu i za treću tezu. Pa koja teza i koji argumenti prevladavaju za koju tezu takvu odluku treba donijeti. Nisam ni protiv prodaje, ali uvijek je bitno pitanje i kada prodati ne samo da li prodati ili ne. Što se tiče važnosti Podravke pa nemoguće je procijeniti multiplicirajuće učinke Podravke na gospodarstvo, na kooperante. Bilo ih je nekada ako se ne varam oko 7, 8000. Danas puno manje. Ali postavlja se pitanje koliko je mljekarska industrija imala kooperanata prije prodaje i koliko ima danas i kakva je proizvodnja domaća u odnosu tih kooperanata prema glavnom prerađivaču mlijeka i pijemo li mlijeko iz praha ili iz prirodnog mlijeka. To više nitko i ne zna. Nelogično je što ste rekli i za direktora Podravke, predsjednika Uprave ali on je bio u sukobu interesa, jer nije smio otići izravno iz Sabora tamo.

Hvala lijepo poštovani kolega. Puno puta smo o tome i u prošlom sazivu razgovarali i hvala na ovom dodatnom tumačenju da sam član bez prava glasa. Da i u prošlom sazivu Hrvatskog sabora često puta smo ukazivali na problem odnosa onih koje je Sabor birao prema Saboru. Dakle i onda se čudimo kada građani na jedan onako podcjenjivački način govore o saborskim zastupnicima, a sami smo si to napravili. Sami smo dozvolili da se to događa. Ali to se još može podnijeti dok se na neki način podcjenjuju zastupnici, ali kada se dogode ovakove stvari, onda to više se baš i ne može podnijeti, jer to je onda u čovjeku i teško ti je to podnositi ako si svjestan da to što se radi nije dobro, da je štetno i da će dugoročno biti štetno za djecu našu koja su tu ako ostanu živjet u Hrvatskoj. Ja se nadam i zagovaram uvijek da ostanu. Slažem se apsolutno, temeljita analiza, stavljanje na stol svih argumenata pa da vidimo što je najbolje. Zato mi i nije jasno ako je naručena analiza, pa čemu sada skidanje ovog dijela da su to tvrtke od posebnog interesa. Ja to ne razumijem. Zašto nismo pričekali da se analiza napravi, da se raspravi, vidi o čemu se radi, pa da onda vidimo koje tvrtke po analizi više nisu tvrtke možda od posebno interesa. Sigurno da ih ima, sigurno ima onih koje će bolje raditi ako budu apsolutno i sto posto u privatnom vlasništvu. I zadnja replika uvaženi zastupnik Mile Horvat. Zahvaljujem se uvaženi kolega Hrg. Imate apsolutnu moju podršku vezano za vašu raspravu naročito oko Podravke i ne dajte Podravku tek tako. To vam govorim iz iskustva Baranje, iz iskustva privatizacije Belja. Dakle, dok je prije te prodaje Belja cijela Baranja je bila zaposlena. Bilo je preko 20 pogona. Belje je proizvodilo osim mesnog sektora i čajeve i proizvodilo je i neke druge stvari, pa čak smo imali najveći ribnjak. I sad tamo gdje kažemo da imamo koljevku fiš paprikaša kuhamo fiš sa mađarskom ribom, jer nemamo odakle, jer nemamo svoju ribu. Pogoni su poslije privatizacije rasprodani. Ostalo je samo ono što je interesantno sa pozicija državnih poticaja. Zemlja, stoka itd. ono što je interesantno, što se financira iz državnog proračuna. Sve ostalo je rasprodano i zatvoreno. Podignute su neke tri farme za uzgoj krmača i prasadi, ali se prerađuje u Vrbovcu, nema više mesara, nema više ni te struke u srednjim školama, jer nema potrebe za tim. I taj širi društveni značaj koji je bilo Belje i još jedno Belje je bila kooperacija je potpuno nestao sa tim činom. Zato vam to govorim i nije dobro da se govori samo sa pozicija brojki. Treba vidjeti šta su takvi veliki sistemi značili za društvo. Ako kod nas jedan tehnolog mora raditi iz Zadra, a ne može raditi tehnolog iz Baranje onda se nemojmo čuditi ako je jučer 50 autobusa iz Osijeka otišlo za Njemačku mladih ljudi, jer nemaju šta tražiti, jer ne mogu dobit posao ni mesara u Baranji, a ne tehnologa.

Samo se može još malo podebljati. Dakle, ono što mene smeta je činjenica da mi hoćemo život čovjeka u Hrvatskoj ekonomski sagledavati. Život čovjeka u Hrvatskoj mi gledamo po ekonomskoj računici da li je isplativo da on živi u Baranji, da li je isplativo da živi u Podravini, Međimurju, ne znam dolini Neretve, bilo gdje. A kažemo da odumiremo, kažemo da nas je sve manje, da nam ljudi odlaze, ne rađaju se djeca. A mi želimo svrstati čovjeka u nekakvu ekonomsku kategoriju i reći ti vrijediš ili ne vrijediš. Tko ima pravo nekom čovjeku reći da on ne vrijedi i tko ima pravo nekom čovjeku reći da on ne može živjeti tamo gdje on želi živjeti? Mi kao ljudi u Hrvatskom saboru prvenstveno valjda trebamo voditi brigu da se taj život očuva u svakom području RH, da se omogući ljudima da žive tamo gdje oni žele živjeti i da imaju minimum standarda koji im je potreban za život. A mi stalno radimo naopako i suprotno. I normalno je da netko tko će privatno kupiti takvu jednu tvrtku će naravno nastaviti ovu politiku koju sad radi trenutno Uprava Podravke. I neće biti par tisuća kooperanata i još će biti otpuštanja kao što je bilo u ovom proteklom periodu 1500 ljudi. Ljudi, 1500 ljudi je iz Podravke otpušteno u manje od 4 godine! I nikome ništa! A mi suvlasnici 25,4% Idemo dalje sa pojedinačnom raspravom. Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče.

Kaže jedna stara izreka: „Teško kući u kojoj nema gospodara.“ I kad govorimo o imovini Republike Hrvatske … [[Ne razumije se.]] ovo izvješće pomalo podsjeća na to, upravo na tu i takvu izreku jer govorimo mi danas cijeli dan i o dionicama, nekretninama valjda možemo indirektno onda i o pokretninama i nekim letećim pokretninama. I s time se upravljalo i one su negdje zabilježene. Ali kažem, svatko iz svog kuta i uvijek onako kako mu to odgovara u datom trenutku i ide ta rasprava. Slušali smo mi u proteklom mandatu da sustav koji je dotada bio takav kakav je nije bio nikakav, dobar, loš, nikakav. Trebalo ga je mijenjati, to je bio jedan model.

Pa smo imali fond pa poslije fonda AUDI-o pa sad imamo DUUDI pa se osnovao CERP a onda … [[Ne razumije se.]] pet ministara, povjerenstvo Vlade za sve iznad milijun kuna i mi kažemo struktura za upravljanje postoji. I mi čitamo danas evo skoro 257 stranica imamo što i čitati, o svemu, štogod hoćemo. Svega je nabrojano, ima raznoraznih odluka. Sve to super izgleda na papiru. Svečano smo mi obećali EU da ćemo mi to učinkovito raditi a ipak se radi ne o malom broju zaposlenih, skoro 54 000 zaposlenih u tim društvima. I sve imamo, i strategiju i zakon i podzakonske akte. Međutim, onaj dojam koji ostaje uz sve to da je ta imovina nama kao nekakvo nužno zlo kojeg moramo jednostavno s nekakvom mukom upravljati s time i nikako stvoriti nekakvu korist od sve te imovine barem za onoga tko je vlasnik, a to je država. I onda kad je sve to tako jednostavno problemi se ne rješavaju. Često smo slušali priču o mrtvim kapitalima. Možda je onaj čuveni pisac Josip Kozarac pisao u svojoj knjizi i mislim da je i ta vrlo primjenjiva na današnje vrijeme i odnos prema obrađenom, neobrađenom zemljištu, odnos selo-grad. Ja mislim da nismo puno daleko od svih tih događaja o kojima i on piše. Jer što nam se desilo za mandata prošle Vlade s tom imovinom? Jel' ona vrijedi puno više? Mislim da gotovo o tome ne treba ni pričati, mislim da ne vrijedi. Dešavale su se brojne afere prilikom spominjanja bilo kakve privatizacije, a na novom povjerenstvu donosile su se i po meni brojne odluke vrlo upitnih moralnih vrijednosti. Jer svašta se tamo događalo. Međutim, mi na drugoj strani imamo izvješće Revizije koje na to upozorava ali imamo i DORH kojega uopće to ne interesira, apsolutno ga ne interesira. Ne samo to, bilo što se desilo u prošlih 4 godine njih to ne interesira, oni spavaju jednostavno. Jer kaže Revizija da jednostavno vrijednost dionica i udjela u glavnici imamo zabilježeno u 8 društava od njih 58. Znači, nemamo ni sva društva. Da je evidentirana vrijednost dionica s kojima upravlja DUUDI manja za 16,6 milijardi kuna od vrijednosti koja je registrirana u onom društvu za depozite, Središnjem depozitarnom društvu. Što kaže bivši ravnatelj na to? On kaže da je izmišljeno to.

Koga ćemo privesti? Privest ćemo onu bakicu tamo ili nekoga tko je u dućanu ne znam ukrao žvakaću ili nešto slično, keks. To odmah vozimo. A 16 milijardi? To je izmišljeno, to se nešto nije slagalo. Ovi prije nisu ništa radili pa smo mi nešto naslijedili pa onda nismo ni mi ništa radili pa se to nešto sve poremetilo. I čovjek ode, nikome ništa. Onda su nas učili kako treba upravljati s državnom imovinom i u jeku tog učenja preseli se jedan ministar iz jeftinijeg prostora u skuplji. Naravno odluku donese Vlada, svi potpišu, svi zadovoljni, država plaća više nego što treba. A što bi se tko ljutio kad je tamo puno ljepše nego gdje je bilo valjda tu je bilo premalo prostora. Što je rekao DORH? Ne interesira nas. Nek' se troše novci, ako je za ljevicu, može.

DORH, ništa. Tako se upravlja državnom imovinom. Trebalo je riješiti problem vjerojatno. Netko ga je riješio ali očito na korist možda svoju, na štetu države. Ali mi imamo evo priliku i o tome ovdje pričati jer naše institucije nažalost na ovo ili žmire ili ih nije volja ili ih nije briga. I onda smo slušali paralelno s time priču o velikim projektima. Kaže bivši ravnatelj idemo u "Projekt 100" svi gledaju, trče mediji, što je sto? Prodajemo stotinu nekakvih nekretnina u vlasništvu države na 20 milijuna kvadrata, samo se javite, Goli otok, politička škola u Kumrovcu, vojarne Šibenik, Koprivnica, Karlovac, Virovitica, sve što god imamo prodajemo. Imao sam priliku doći kod njega na jedan sastanak i kažem, pitam ga a što si napravio za taj Goli Otok? Jesu li uplatili kotizaciju nekakvu, barem nešto da sudjeluje s nekom kunom u državnom proračunu kad već daju razno razne ideje što bi tamo trebalo biti, da nisu imali nikakvu obavezu, ništa, da ste mailom mogli poslati što hoćete napraviti na Golom Otoku. Pa naravno da su se ljudi razigrali, ideja silnih, ideja stotinu sve će biti to, sve bi mogli napraviti ni kunu od toga, a od realizacije ne nula, nego ispod nule. To je bio način na koji se raspolagalo kažem s državnom imovinom u tom proteklom vremenu i njima je to sve bilo super. I onda se čudimo gdje nam nestane 16 milijardi, a nestalo je negdje. Kako su to skužili ovi vani da mi isto upravljamo svojom imovinom na taj način. Evo vam slijedeća afera, možda nije direktno vezana na DUUDI ali jest na jedno ministarstvo. Neko nam uvali 5 migova, ne znamo ni čiji su, navodno šasije prekucane, mi to platimo po 2 milijuna eura za svakoga, nitko ništa ne zna. SDP ni jednu rečenicu nije uspio reći o tome, ni jednu jedinu rečenicu. Pazite to su deseci milijuna eura. Pošaljemo 12 vrate nam neke druge. Nitko kriv, nitko odgovoran, nikoga ništa ne pitamo. Navodno se nešto pokrenulo neka istraga, saznat ćemo za 5 godina valjda šta se desilo. I onda da bi se to sve začinilo u 10.mjesecu famozna uredba evo vam gospodo. Kad smo mi onda jedno pravilo, onda ćemo politički, ne trebaju nam ni stručnjaci ni Europske komisije, umjesto ravnatelja uprave idu pomoćnici, u uprave stavljamo onako kako mi smo podijelili, e sad kad ćemo izgubiti izbore sad ćemo mi vama lijepo uredbu pa 10 godina ti moraš imati rukovodeće funkcije, pa onda sveučilišni studij i sve moguće novitete, pa ćemo nekakve agencije, 200 tisuća kuna da vam nađemo, nekoga iz Đakova da vam ga dovedemo na Rab da vam ga stavimo za direktora hotela ili ne znam bilo gdje. Nema veze, mi ćemo njega procijeniti jer je sustav blokiran skroz. I sad naravno imamo priču što dalje? Kako smo radili u turističkom sektoru. Sjećamo se, ja sam ovdje često o tome govorio, prva cijena za Imperial 105 milijuna kuna. Niko nema pojma tko je raspisao natječaj. Nakon silnih nekakvih zahtjeva, ovoga, onoga odavde, pa malo pritisak javnosti a više nije 105, sad je 250, za 50% dionica. Tako se upravljalo imovinom. I mi možemo ovdje pisati što god hoćemo, ovom čovjeku ovdje vjerujem jer znam koliko je stručan i koliko je radio ali i on je morao otići čim je došla nova vlast jer se to sve nešto prispajalo.

Kolega Borić, danas praktički dok nije klub HDZ-a počeo raspravljati nitko tu uredbu nije spomenuo. I meni je drago da ste vi spomenuli iz razloga što ta uredba nije dobronamjerno donešena. A druga stvar, zašto smo mi donijeli Zakon o primopredaji vlasti?

Ali ova uredba ima itekako vezu s onim što je prethodna Kukuriku koalicija napravila 2012. Ona je praktički sve direktore i sve nadzorne odbore koji su imenovani na javnom natječaju, a oni su tvrdili da je to politički javni natječaj, političko imenovanje pobrisali. Jednostavno su ih pobrisali na jednoj sjednici Vlade i imenovali svoje političke podobnike, dapače u jednu tvrtku u kojoj je dotada bio jedan član uprave, najedanput da bi se zadovoljili politički afiniteti trebalo je pet članova uprave. I vrlo interesantno će biti vidjeti kakvi su s njima ugovori potpisani kad se počnu smjenjivati. Koja su to njihova prava? Iako je bilo rečeno oni su s politikom došli s politikom i trebaju otići. Međutim, to je definitivno ovu Vladu zakočilo da stavi svoje ljude u upravu i gledajući poslovnu godinu, realno gledajući za sve te državne tvrtke je poslovna 2016.završena. Stare uprave su napravile ugovore, ono što su htjeli i nova uprava može doći u 7, 8 mjesecu ona može samo praktički izvršavati ono što je već potpisano i ugovoreno bez ikakve mogućnosti za bilo kakvu kreaciju i bilo kakvu promjenu. Odgovor na repliku uvaženi zastupnik Josip Borić. Hvala lijepa. Kolega Šuker, ne samo što su oni uredbu dostavili, nego su još produžili mandate za 6 mjeseci unaprijed da se stigne sve to riješiti jer su znali što su i napravili. I sada imamo to što imamo. A 2012. je bilo drugačije. Dođe premijer, napiše pismo, cirkularno svim upravama, sa sutrašnjim danom želimo vaše ostavke na stolu. Gotovo, sve riješeno. Neko vrijeme mu ne možeš ništa. I naravno i vrijeme, i vrijeme, promijenili smo, smanjili smo sa 10 na 5, evo toliko smo mogli i sve je riješeno. … [[Upadica se ne čuje.]] Pa je, da, naravno. To su različiti modeli poimanja, upravljanja državnom imovinom. I ja se nadam da nećemo kao što ste to radili vi, bez obzira na sve probleme i na sve ono što se, kažem danas dešava. Jer ja isto znam mnoge slučajeve, mnoge smo danas čuli, recimo jednoj tvrtci u većinskom vlasništvu države jedan direktor sam sebi daje koncesiju i svojoj obitelji da može lijepo živjeti od te koncesije. Je li to normalno? Možete li nam vi tamo reći s obzirom da vi to sve znate? Znači direktor si u tvrtci i sam sebi daješ koncesiju u toj istoj firmi da možeš lijepo živjeti od nje. Pošteno? Pa je. I još je iz SDP-a, pa naravno da je. I jednostavno iz dana u dan imamo takve slučajeve. A ne samo jedan, ima ih više takvih tamo. I mi se sada ovdje možemo lijepo razgovarati jer je i popodnevni sat, malo smo i drugačijeg raspoloženja ali problemi nam ostaju. I nadam se uvaženi ravnatelju, vjerujem u vas i u vašu stručnost da ćemo mnoge stvari u toku ove 2016. promijeniti u odnosnu na ovo što ste zatekli jer znam da vam nije lako. Posljednja pojedinačna rasprava uvaženog zastupnika Gorana Marića. Hvala lijepa. Gospodine Boban, pred vama je golema odgovornost, odgovornost upravljanja državnom imovinom. I zar ima veće odgovornosti u području upravljanja od te odgovornosti? Ali i odgovornost stvaranja povjerenja u jednu od najvažnijih državnih institucija. Ne mogu reći vraćanja povjerenja jer ga nikada nije ni bilo nego ga morate vi stvoriti i to je vaša zadaća i vjerujem da ćete to i ostvariti. Kolega Borić je bio pjesnički malo nadahnut pa je citirao Kozarca čini mi se, a mene analiza muči 25 godina upravljanja državnom imovinom pa onda dok ste vi govorili o načinu upravljanja državnom imovinom kako je upućena poruka hrvatskom narodu to me sjetilo pjesme kolosalnog Antuna Branka Šimića "Siromasi jednog stiha" kao da je upućuju oni o šuti jadno tijelo zaboravi jelo i jedi strpljenje. Napraviti sve siromahe u Hrvatskoj od načina upravljanja državnom imovinom. Ovo izvješće ne samo da ne prihvaćam, sa naglašenom odioznošću ga odbacujem. I taj stav kako svaki stav treba imati argumente tako i ovaj stav moram potkrijepiti argumentima. Evo i zašto.

A tko odgovoran i savjestan može podržavati način prodaje državne imovine kako utvrđuje državna revizija? Tko može podržavati davanje koncesija kakve je utvrdila državna revizija? Tko može podržavati iznajmljivanje nekretnina u uvjetima koje je utvrdila državna revizija, način naplate potraživanja, odnosno nenaplaćivanje potraživanja, način preuzimanja obveza, davanje pozajmica ali i ono što nigdje nitko nije spomenuo u službenom obliku, načinu upravljanja, odnosno briga o sukcesijskoj imovini što sam čuo čini mi se od Mile Horvata danas tu? Zamislite da u Hrvatskoj 25 godina nitko nije sastavio niti jednu stranicu izvješća o upravljanju odnosno o učincima, o potraživanju po pitanju sukcesije. Da nitko nije ni spomenuo šta se dogodilo sa financijskom imovinom sukcesijskom koja je pripadala RH 27,4%, čini mi se. Da nitko nikada neće spomenuti kako je 2001. nestalo sa računa zajedničkog u Beču 500 milijuna i više dolara od čega je pripadalo RH milijarda kuna današnjih, da nema nigdje ni traga toga. Ni tko je digao, u koju svrhu, gdje je utrošeno i tko je privatno to uzeo a nije država to uzela sebi. Kada bi se sistematizirali se nalazi državne revizije u svezi upravljanja državnom imovinom i uvezali se ti nalazi u knjigu sa nekoliko svezaka onda bi naslov sigurno mogao biti primjerice projektirane štete, ekonomski … [[Govornik se ne razumije.]] ili možda državni mazohizam ali može još različiti drugi na tom tragu. A zašto?

Zemljište koje ne čini tehnološku cjelinu, godinama ti isti vlasnici koriste bez naknade, bez ugovora. I državni ured ništa tu nije Ne znam ima li i sa jednim turističkim poduzećem ugovor o koncesiji za taj dio zemljišta. To isto zemljište država nije uknjižila kao svoj vlasništvo. Mnogi kampovi vlasnički neriješeni koriste ih ne vlasnici bez naknada. Gospodine Boban molim vas poduzmite nešto u svezi kampa Dole u Živogošću. To nije ušlo u temeljni kapital turističkog poduzeća, to pripada državi, uknjižite se vlasnički na to. To je 100 tisuća metara kvadratnih na plaži pješčanoj. I to koriste 25 godina nelegalno drugi a država je vlasnik toga a općina Podgora plaća sve za deposedirano zemljište kazni i blokiran je žiroračun općine molim vas da to imate na umu i da riješite taj slučaj što prije. Mnoge tvrtke su se vlasnički uknjižile na nekretnine odnosno na zemljišta a da nisu vlasnici, da im nije ušlo u temeljni kapital. Kako je moguće i koji sudovi su to dopustili kad se bez elaborata o iskazu nekretnina nije mogao uknjižiti nitko kome nije ušla ta nekretnina u taj elaborat a mnoge su se uknjižile kao vlasnici. 9 milijarda kuna nije fakturirano za koncesije a koliko tek nije naplaćeno a fakturirano za koncesije. Sve to su nalazi Državne revizije, tzv. Sveučilišna bolnica je paradigma upravljanja državnom imovinom. Očekujemo u sljedećem izvješću bar naznaku što ćete s njom učiniti jer je vrijeme i ja vjerujem da ćete vi prvi to nešto prvi to nešto napraviti po pitanju toga. Kako se prodalo 93 tisuće 772 dionice Kraša? Dogovorom ispod pulta zadnjih dana bivše Vlade. I cijenom ispod tržišne cijene, vi to dobro znate, to je vaš DUUDI napravio odnosno uz suglasnost DUUDI-ja. Kako je koncesija Kupara, kakva je koncesija Zračne luke Zagreb?

Koncesija Autoceste Zagreb-Macelj, koncesija Bina Istra, najam Eurotowera, to imate u nalazima Državne revizije sve, to su sve ciljano zabodene poluge u hrvatsku budućnost. To su primjeri nacionalnih šteta, par ekcellence a u izvješću pod naslovom, u ovom izvješću pod naslovom restrukturiranje. Navodi se da je Cerp stečajni vjerovnik u 36 društava s ukupno potraživanje 681 milijun prijavljenih tražbina pod naslovom restrukturiranje. Stečaj je samo stečaj i ništa više, stečaj nije restrukturiranje, a to u ovom izvješću piše pod glavom restrukturiranje.

Međutim, nije naplatio razliku nego je to ili otpisivao ili prebacivao u potraživanja ali nije naplatio. Cerp čak ni od tvrtke državne nekretnine potražuje od svoje tvrtke a što to upućuje nego na kaos i ne sustavnost i ne znam uopće ima li smisla organizacija ovakva kakva je sada, DUUDI, Cerp, državne nekretnine, usuditi ću se kazati da je to besmisleno, ali demantirajte me ako mislite drukčije. Državne nekretnine za najam u 2014. nisu naplatile 6 milijuna kuna potraživanje a u 2015. dodatno još 5 milijuna kuna, 11 milijuna kuna nenaplaćenih potraživanja za zakup nekretnina. Ovdje se govorilo dosta o čuvenoj odluci Vlade po uvjetima, postupku za izbor imenovanja članova i Nadzornih odbora, uredba o kriterijima za provedbu postupka odabira imenovanja članova Nadzornog odbora. Kaže ta odredba, jedna od odabir se provodi na prijedlog mjerodavnog ministarstva uz suglasnost DUUDI-ja putem javnog natječaja ili pod sredstvom specijalizirane agencije koja se može odabrati također na … natječaju. Pa odlično, zato i šest mjeseci nemamo ni nadzornih odbora niti uprava, nepotpunih uprava jer je ovo zapravo Vlada donijela uredbu s ležećim policajcima. Na autocestu je stavila prepreke. Ovo je zapravo samo paralizirajuća uredba. I ovu uredbu treba ne mijenjati, ukidati što hitno jer nije logično niti normalno da jedni nose odgovornost a drugi da imaju ovlast. Ovlast i odgovornosti moraju se podudarati.

Neće neovisne agencije birati članove nadzornog odbora i uprave niti smiju. Odgovornost je na onima koji su izašli na izbore a neka te neovisne agencije i ti neovisni stručnjaci formiraju liste, izađu na izbore i nek upravljaju onda tim državnim poduzećima i institucijama. Oni su blokada i ne može nositi ni odgovornost a oni ovlasti.

Čuli smo opet čitav niz zanimljivih podataka koje ste iznijeli o tome kako se loše upravlja državnom imovinom. Pa ni u bivšoj državi se nije tako upravljalo, društveno tako zvanom imovinom, ipak su ljudi polagali odgovornost, neki išli u zatvor a danas ne vidimo ništa ni približno tome. Sviđa mi se maloprije što je rekao gospodin Borić, da nema gospodara dobrog, zato je evo gospodina Bobana, vidim drugi put, ne poznajemo se ali zaista apeliram na vas, pred vama je ogromna zadaća da od te jedne pa nemojte zamjeriti štale napravite sustav i molim vas lijepo. Mi danas govorimo o tome donosi se odluka na telefonskoj sjednici da se eventualno prodaju ova poduzeća a ovdje smo vidjeli čitav niz primjera koliko se milijardi kuna može uštedjeti u kvalitetnu upravljanju postojećom državnom imovinom. Dakle ovo je jedan raspašoj situacija. A ovo što ste doktore Mariću rekli da nije uredba omogućavala nitko nije priječio novu Vladu da donese novu uredbu i da poništi onu prije. Znači, problem je bio u postupku Vlade, a nije ni to kasno da se napravi. Mene zanima što mislite o tome kad ste govorili. Imamo 12 milijuna, 10 milijuna kuna se plaća za plaće u DUUDI-u, a 12 milijuna kuna za usluge u 2015. godini i one su preko 100% porasle u odnosu, usluge u odnosu na 2014. Smatrate li da se odluka o prodaji ovakve oblika imovine kao što je Podravka, ACI itd. može donijeti bez odluke Sabora. I nadalje, ovaj Sabor, mislite li da ovaj Sabor konačno mora donijeti odluku što je to strateška imovina. Znači, navest ću samo jedan primjer. Imunološki zavod on je bolesnik. On je strateška imovina po mom mišljenju. Prema tome, mi ovdje nismo raščistili sa takvim nekim stvarima. Građani moraju ovo znati i mi nosimo veliku odgovornost za sve ovo što se događa.

Hvala lijepa. Evo samo najprije o uredbi ste govorili. Članak 2. kaže, uvjet, jedan od uvjeta kandidata završen najmanje diplomski sveučilišni studij odgovarajuće struke ili specijalistički diplomski stručni studij. Kao prvo, ako je nešto najmanje onda je definirano što je najmanje. Ali ovo je dvoje najmanje što nije isto. Ne može se uspoređivati specijalistički studij, stručni sa najmanjim diplomskim sveučilišnim studijem. Dovoljno je napisati najmanje diplomski stručni studij, onda se podrazumijeva da je dovoljan i doktorat i magisterij i diplomski i sveučilišni studij. Ne, nego želi se namjerno izjednačavati ono što je neizjednačivo. Da ne da samo budu u nadzornim odborima oni koji su prije toga te iste institucije upropaštavali, jer se propisuje da ima iste uvjete. Što se tiče upravljanja državnom imovinom slijedi još jedna dodatna obveza, imovina lokalne i regionalne samouprave. Dakle, gospodinu Bobanu je strašna odgovornost, ali najprije i organizacijska promjena kako ustrojiti upravu, kako razdijeliti imovinu. Pa nije jednako upravljati dionicama i nekretninom, nije isto upravljati nekretninom koja je spremna, u funkciji, funkcionalna je i potpuno disfunkcionalnom nekretninom. Pa nije jednaka ona tzv. sveučilišna bolnica u Remetincu i zgrada hrvatskog sabora. To je toliko zapušteno, da ja ne znam ima li netko odgovorniji posao u državi po pitanju upravljanja od gospodina Bobana. Što se tiče strateških odluka i poduzeća mislim da je normalno ako je nešto strateško ne može preko noći postati nestrateško, onda nije ni bilo strateško [[Upadica Sanader: Vrijeme.]] Tako da nisam za nagle promjene, jer one ne mogu bit dobre nikako. Hvala lijepo. Kažete ležeći policajac. Nedavno je sud imenovao, znači stavio v.d. direktora dok se ne izabere novi jer su istekli svi rokovi i ne možete ništa sustav skroz blokiran.

Odlično! I svjedočili smo i takvim primjerima u bivšem mandatu gdje vam za jednog od čelnika recimo pošte dovede nekoga tko je prodavao sapun i onda imate to što imate. U što se pretvori pošta? Hrvatska pošta recimo više ne zna odnijeti pismo od točke A do točke B. Ali se zato znamo baviti prodajom razno raznih artikala i sve, sav bijes ljudi koji ne dobivaju na vrijeme ono što moraju dobiti prebace upravo na onoga tko mu to donese. I takvi nam će i vjerojatno i ponovno dolaziti, jer jednostavno to nam je nekakva sudbina zacrtana. A kako se radilo evo dva primjera. Konzultanti za privatizaciju Hrvatske poštanske banke, ne mali iznos, deseci milijuna kuna. Ništa se nije privatiziralo, novci isplaćeni. Lijep način da uzmemo novce iz državnog proračuna. Monetizacija autocesta. Lijep način. Pričamo 4 godine o tome, u 17 sekundi na Vladi odustanemo, potrošimo desetke milijuna na konzultante, a to su mogli raditi ljudi iz ministarstva jer su uzimali njihove podatke i netko se lijepo obogati. Upravo ti veliki intelektualci na jedan fini način, a sustav mu je bio podložan i osmišljen upravo da dođe javni dug do nekakvih skoro 300 milijardi.

Kolega Borić, koga će javnost prozivati a i građani ako u nekoj od ovih državnih tvrtki sustav ne funkcionira, ako se loše posluje, ako je kriminal. A imamo li s tim išta? Nemamo. A znate vi tko ide u nadzorni odbor? Nadzorni odbor ponajprije je pitanje povjerenja vlasnika. Znači u koga ima vlasnik povjerenje taj se šalje u nadzorni odbor. A upravo ide onaj tko je najsposobniji upravljati. A ovdje što se događa? Da netko, evo primjerice po zakonu sam u upravi DABA Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka. Nema nadzornog odbora, nema uprave, ne funkcionira ništa i sad trebamo čekati 6 mjeseci da bi konzultantska tvrtka izabrala nadzornog odbora. Prije će se promijeniti zakon, neka iz zakona maknu predsjednika Odbora za financije i proračun iz uprave pa nek' onda oni donose ali dok sam ja u upravi neće agencija odlučiti tko će biti u upravi i nadzornom odboru Croatia banke ili drugih institucija koje DAB određuje. E neće! Nek' mijenjaju zakon pa nek' onda izbace predsjednika odbora, onda mogu donositi ali ću se i tome usprotiviti. Pa to je skandalozno, to je nakaradno, to je neprihvatljivo, to je politički i društveno neprihvatljivo. I tome se trebamo suprotstaviti. Pa pogledajte, Hrvatska poštanska banka pa ne možemo promijeniti, tamo je nered, užasan nered. Loše se posluje, ne možete promijeniti upravu, ne možete promijeniti nadzorni odbor. Ja odgovaram kako posluje Jadranska banka, kako posluje Croatia banka. FINA nema nadzorni odbor uopće. HBOR nema nadzornog odbora, sve je blokirano. Država nam je blokirana, ne funkcionira država zbog neke uredbe koju je netko osmislio u interesu trećih, a ne u interesu hrvatskog naroda.

Završno obraćanje, uvaženi gospodin Tomislav Boban, predstavnik DUUDI-ja. Uvaženi potpredsjedniče Sabora, poštovane saborske zastupnice i saborski zastupnici ja ću samo kratko pet rečenica. Uglavnom se diskusija odnosila na ono što mene čeka, a to je da predstavim Plan za 2016. godinu koji je trebao biti donesen do 30. listopada prošle godine ali nije donesen i evo budući da smo u međuvremenu imali proračun i sve ove promjene koje su išle ja očekujem da negdje možda čak i tijekom ovog mjeseca ćemo se pozabaviti Planom Državnog ureda za 2016. godinu.

Nije mi drago evo mislim da je uvaženi zastupnik iz HNS-a pitao za moj osobni stav vezano za DUUDI, moram reći iskreno u ovom Visokom domu da sam bio vrlo, vrlo žalostan i nesretan kad je AUDI-o transformiran u ove 3 organizacije jer mislim da smo s AUDI-jem kao agencijom napravili jedan dobar iskorak ka nečemu što je vodilo boljitku i da se mogu i odluke brže donositi i da možemo konstruktivno djelovati i da na kraju krajeva zaposlenike koji su tada radili u AUDI-ju možemo zapošljavati na niz djela. Vi danas imate situaciju da o korporativnom upravljanju rješavamo i u DUUDI-ju, o korporativnom upravljanju rješavamo i u CERP-u, o nekretninama rješavamo i u DUUDI-ju, o nekretninama rješavamo i u državnim nekretninama a jednostavno nekako prelamanje ili prelazak zaposlenika nije moguć. Nekoliko je ozbiljnih tema danas otvoreno, poglavito pitanja vojarni. Ja vojarne odnosno bivše neperspektivne vojarne volim nazivati kao rudnikom gdje stvarno ne znamo što još uvijek ima i kakvo nas blago tamo čeka. Evo svim silama ćemo se truditi da to blago što prije otkrijemo i da ga stavimo u funkciju. Bit će sigurno tu suradnje sa lokalnom samoupravom, i bilo je suradnje sa lokalnom samoupravom, omogućit ćemo i njima da zadovolje svoje potrebe kako kroz školstvo, kroz socijalu, kroz zdravstvo stavljajući u funkciju te bivše vojarne. Netko se dotakao i bivšeg odnosno turističkog zemljišta. Ja sam 2009. godine pokrenuo pitanje turističkog zemljišta i to u Puli. Dakle, Pula je od 22 kampa 21 imala nelegalan. Dakle, 21 kamp na području bivše Općine Pula je radilo nelegalno. Ljudi su to lijepo koristili, čak nisu plaćali ni boravišnu pristojbu. Ne mislim na sebe. Živogošće je bilo danas kod mene u uredu, dakle rješavamo to. Ali moramo riješiti i niz drugih problema gdje se bespravno koristi hrvatska imovina i to bez naknade. Evo, hvala vam još jedanput na vašim konstruktivnim raspravama. Ja ću pokušati planom predvidjeti odgovore na ova vaša pitanja koja su danas postavljena, a usput da vam kažem u pripremi je izmjena Zakona o upravljanju državnom imovinom. Ja sam ovako predvidio, dakle u prvih 6 mjeseci da napravim izmjenu zakona i da napravimo protočnost u poslovanju. A onda koncem godine da se pozabavimo stvarnom reorganizacijom DUUDI-ja, CERP-a i državnih nekretnina. Sutra u 9,30 nastavljamo s točkom 2. Konačni prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika.